Evo kolege nastavljamo dalje, slijedeća replika uvažena zastupnica Dalija Orešković.

Uvažena ministrice postavljam vam pitanje vezano za jedan navod u dijelu koji govori o razvoju poduzetništva i obrta. Tamo kažete da će se stvarati ozračje pravne sigurnosti primjenom načela, počnimo od najmanjih. Upravo su ti najmanji vrlo često podložni težoj kontroli, težim inspekcijama i težim sankcijama. Hrvatska bi napravila veliki i važan iskorak kada bi promijenila tu paradigmu pa napokon krenula od najvećih prema najmanjima.

Poštovana saborska zastupnice, moram priznati da do kraja ne znam u kom kontekstu odgovoriti osim da su mali i srednji poduzetnici okosnica razvoja europskih gospodarstava tako i gospodarstva RH. Mi znamo da malo i srednje poduzetništvo čini više od 99% gospodarstava, znači nositelji su gospodarskog i ekonomskog razvoja pojedine države. Upravo u tom kontekstu su stavljeni i u smisao ove nacionalne razvojne strategije kada kažemo krenut ćemo od najmanjih u tom smislu se odnosi na njih i sama strategija.

Klub HDZ-a ga je podnio. A imamo i pozitivnu praksu iz prošlog saziva, prijedlog regije nacionalne sigurnosti 2017. bili su amandmani Kluba SDP-a i SDSS-a, strategija prostornog razvoja iz 2017. bio je amandman Vlade i s jedne i s druge strane. Prema tome mogli su se podnijeti amandmani i Klub HDZ-a je podnio, a i da nisu, da to niste znali mogli ste podnijeti pisani materijal. Jedini pisani materijal koji je matičnom odboru stigao bio je od IDS-a gospodina Lerotića gdje smo u razgovoru s njim utvrdili da je sve to već uključeno u nacionalnu razvojnu strategiju i od jedne udruge sa invaliditetom gdje smo sa gospođom Lukačić isto ustvrdili da je [[Upadica: Vrijeme.]] to horizontalna tema.

Jednu temu koju ste ovako ovlaš samo prošli gdje ste rekli da je potpuno normalna praksa da Svjetska banka radi analitičke podloge za nacionalne razvojne strategije, pa ako mi možete navesti neke primjere zapadnoeuropskih zemalja gdje je to bio slučaj. Ono što sam ja gledao na web stranici Svjetske banke gdje govori o tome da o projektu gdje se rade analitičke podloge za Hrvatsku jest da su to radili još u slučaju nacionalnih razvojnih strategija u Maleziji, Katru i Kazahstanu. Pa evo zanimaju me ti primjeri još iz zapadnoeuropskih zemalja gdje nisu domaće obrazovne ili instituti, istraživačke organizacije radili analitičke podloge. I drugo pitanje kad su već koštale te analitičke podloge 30.000 kuna po stranici, zašto su, zar nisu mogle bar prevedene isto i na hrvatski jezik? Analitičke podloge dostupne su i na hrvatskom jeziku možete ih pogledati na web stranicama ministarstva i Svjetske banke tako da ne znam gdje ste preuzeli samo na engleskom jeziku analitičke podloge. Znači imamo ih i na engleskom i na hrvatskom jeziku, a također na hrvatskom jeziku su isprintante i evo nalaze se u ova dva registratora. Ali da ne duljim sad po pitanju toga da se vratim, nisam rekla samo analitičke podloge nego općenito za strategije, nego općenito analitičke podloge druge statističke relevantne podloge, a isto tako i savjetodavne usluge Svjetska banka pruža i drugim državama članicama EU i samoj Europskoj komisiji i imate određene objavljene podatke za Europsku komisiju pa pogledajte malo na stranicama od Svjetske banke. Neovisno o tome što mi ovo nećemo podržati biti ću slobodna primijetiti da bi vam kao Vladi možda bilo zgodno jedan plan kao što je strategija popratiti konkretnim aktom kao što je proračun. Ne bi bilo loše da su te dvije stvari usklađene. Primjera radi kad spominjete, kad spominjete javno savjetovanje da Udruga Dar u javnom savjetovanju nije navela potrebu uključivanja rada s darovitom djecom u dio nacionalne strategije kad se govori o obrazovanju ne biste ih niti spomenuli, niti naši mjesta za njih kao što ni zadnji proračun nije našao mjesta za njih. Vezano što ste naveli uz sam proračun, sad ne znam da li sam dobro memorirala to pitanje što tražite konkretno uz sam proračun da se navodi.

Ja ću vam reći jednoga koji nije uveden iako je bilo obećanje da će biti uveden i to baš na upravljačkom odboru, a to je bio indikator koji je vezan za lokalitet radnih mjesta. Ponuđeno je pet, šest indikatora od strane sindikata i čak je bilo utvrđeno da će to biti omjer, odnosno udio privremeno zaposlenih u ukupnom broju zaposlenih gdje Hrvatska na žalost obara europske rekorde. I dakako da je odgovoreno onako kako je uobičajeno na što sam ukazao odgovarati na javnoj raspravi da će to biti u strateškom dokumentu Ministarstva rada. Ali uzimajući u obzir ono što se kod nas u Hrvatskoj događa meni bi to ipak trebalo biti u nacionalnoj strategiji. A isto tako, to je tako sindikatima bilo i prihvaćeno da danas toga na žalost nemamo. A što se tiče amandmana slažem se da se mogu pisati, ali ima jedna stvar. Ja sam tražio podloge, ne mogu pisati amandman da tražim podloge.

Amandman Kluba zastupnika HDZ-a je upravo u smjeru dodatnog pokazatelja. Udio privremeno zaposlenih u ukupno zaposlenima sa početne vrijednosti 18,1% u 2019. godini doći na ciljanu vrijednost prosjeka EU koji je u 2019. bio 15%, tako da evo to je pokazatelj kojeg sada imamo u amandmanima koji će biti sutra predložen za usvajanje. Poštovana ministrice, kako je nacionalna strategija temelj za povlačenje europskih sredstava nabrojili ste koji projekti će sigurno dobiti podršku u narednom financijskom razdoblju. Ja vas molim da posebnu pažnju posvetite izgradnji vodovodnih građevina. Naime, postoje više desetaka projekata posebno kod nas u priobalju koji su u potpunosti spremni, iznimno vrijedni i neće biti moguće realizirati bez europskih sredstava. Mislim da jedan od incidenata u priobalju mogao bi biti iznimno štetan i poguban i za naš turizam i za naše gospodarstvo, pa evo još jedanput molba prema vama da se posebno založite za tu vrstu projekta. Dakle, u tematskom cilju Europske komisije zelenija Europa predviđa se i mogućnost daljnjeg nastavka ulaganja u zaštitu okoliša i prirode, time i izgradnju vodno komunalnih građevina, tako da je to jedan zasigurno od strateških prioriteta i ciljeva koje će preuzeti RH i osigurati određen dio sredstava po pitanju istih, a nastaviti i realizaciju započetih već projekata u ovom financijskom razdoblju. Ovim smo zaključili raspravu, iscrpili. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni?

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Aktualni Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka primjenjuje se na hrvatske luke u kojima pristaju brodovi u međunarodnoj plovidbi. U skladu sa navedenim zakonom Lučka uprava, odnosno ovlaštenik koncesije luke posebno namijenjene odgovorene za sigurnost zaštitu takve luke što se prije svega odnosi na obvezu izrade procjene i plana sigurnosti zaštite luka odnosno lučkog operativnog područja, te na primjenu mjera utvrđenim planom sigurnosne zaštite. Izradu, procjenu i planove sigurnosne zaštite luke obavljaju se priznate organizacije za sigurnost i zaštitu luka.

Slijedom inspekcijskog nadzora koji je provela Europska komisija u razdoblju od 18. ožujka 2019. godine do 22. ožujka 2019. godine u RH a vezano za primjenu naprijed spomenute uredbe i direktive zaključeno je kako treba pristupiti odgovarajućim izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka na način da se osigura da sve luke iz obuhvata zakona bez iznimke moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite kako nalaže članak 6. stavak 1. Direktive. Naime, suprotno tome aktualni članak 7. Stavak 4. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka propisana je iznimka od takvog pravila na način da se izrade takve procjene koje mogu izuzeti one luke koje imaju godišnje manje od 12 ticanja brodova i ista takva odredba nikada nije konzumirana. Stoga se ovim zakonom briše stavak 4. članak 7. a sve kako je unaprijed pojašnjeno. Radi pravne sigurnosti i jasnoće izričaja zakonskog teksta, ovim se zakonom dodatno uređuju i odredbe koje se definira sastav povjerenstva koje djeluje temeljem odredbi istog zakona a na način da se precizno utvrđuje njihov sastav ovisno o poslovima koje obavljaju u danom trenutku. Napominje se i kako članovi istog povjerenstva ne pripada pravo na naknadu za rad povjerenstva, pa za povredu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Završno. Donošenjem ovog zakona RH će se u potpunosti uskladiti područje sigurnosne zaštite brodova i luka sa europskim zakonodavstvom. Temeljem preciznijeg definiranja sastava povjerenstva koje djeluje temeljem primijenjene izmjene ovog zakona doprinijet će jačoj pravnoj sigurnosti, a bez daljnjih troškova proračunskih sredstava.

Nema. Otvaram raspravu. Prvi se javio klub Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović. Drugi je Klub zastupnika MOST-a uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Međutim, niti su naše luke sigurne, a ne znam za brodove.

To bi bilo puno značajnije da smo se pozabavili tim pitanjem, nego izmjenama određenoga Povjerenstva koje neće navodno imati nikakvu naknadu nego će biti isto politički delegirano.

Međutim, kad se tiče sigurnosti ja bih ovdje više govorio o ovome aspektu, aspektu sigurnosti okoliša od svih tih brodova koji ulaze u naše luke kao na primjer što je u luci Gaženica ili u drugim lukama, pa ako i dođu tamo, pa istovaraju svoje fekalije, fekalne vode i balastne vode u naše more pa ljudi blizu plaža koje su bile evo prošle godine je to bilo i u zadru, u luci Gaženici koju smo prepustili Turcima za 30 milijuna kuna na 20 godina. Hrvatska država je uložila 2 milijarde i 200 milijuna zajedno sa ovim dijelom, krakom brze ceste autoputa do luke Gaženica. To su problemi. Naravno da će doći to je otvoreno i naravno Zadar zaslužuje kao središte Jadrana jednu dobru luku, jaku luku. On je centar Jadrana i strateški je ta luka. To su dali Turcima za male pare, za male pare. Milijun i 600 tisuća kuna luka Gaženica je godišnje iznajmljena u koju je uloženo dvi milijarde i 200 milijuna. I fekalne vode jer nije napravljeno po projektu. Tu imamo kupališta, plaže, ljudi se tu zaraze. I to je problem, a ne prepisati neku uredbu i direktivu EU tko će bit u povjerenstvima ili ne znam članovi kao sigurnosti luka i brodova. Luke naše moraju biti, one su naš potencijal i trebaju bit sigurne. Međutim, tko kontrolira naše brodove na Jadranu. Evo proglasili isključivi gospodarski pojas jer znate napokon i evo i kolega Bačić je napokon priznao da to nisu bile moje tlapnje i da je dobro proglasiti isključivi gospodarski pojas i da ZERP isključivi gospodarski pojas nisu isto. Međutim, imamo problem sa brodovima. Ugrožavaju našu sigurnost, ugrožavaju naše turiste, ugrožavaju naš potencijal, turistički potencijal jer svoje balastne vode, ispiranje nafte, nemam pojma sve što rade stvorile su se mrlje na moru, na središtu Jadrana veće od Splita. Samo strujanjem Bogu zahvalni možemo biti što je takvo strujanje u prirodi, što nam to ne dođe na obalu kao slično što dolaze plastične boce, ne znam koji otpad komunalni na plaže našega Dubrovnika jer to se događa do dubrovačkih zidina čak. Znači ne da imamo problem što donosimo zakone i uredbe, direktive. Govorimo o sigurnosti.

Jer da nije tako onda ne bi, onda bi luka Rijeka bila strateška luka ne samo za hrvatsku nego za EU i ne bi nam Koper ili ne znam tko preuzimao naše, taj dio naš koji je Rijeka tribala imati. Ili u nacionalnoj strategiji čak niste spomenuli splitsku luku. Drugi grad u državi najveći na Jadranu nije niti spomenuta niti je bitna njima. Bitno je tko upravlja lukama, tko daje koncesije i na koji način se dili profit. I zato su stvorene županije, zato su stvoreni ti sustavi, a o sigurnosti šta je najbitnije i luka i brodova triba skrbit i to je naš potencijal. Imamo li mi uopće uvaženi predstavniče hrvatske Vlade brod u slučaju kako ćete osigurati ako dođe do elementarne ugroze ili nepogode da se izlije nafta iz nekog tankera koji ide za Koper, Rijeku, ne znam di se ide.

Ima li Hrvatska brod u slučaju elementarnih nepogoda, da u brzom roku, najbržem roku zaštiti to područje da ga ogradi i da se to područje sanira. To su pitanja, a ne uredbe i direktive se dižu kao evo mi smo uskladili zakone sa direktivom EU, a ono se na našem Jadranu događa kaos. Ponavljam, mrlje naftne i od balastnih voda veće od Jadrana su na središtu Jadrana, samo zbog strujanja imamo sriću što to nije došlo do naše obale. Zamislite što bi to značilo za naš turizam kad bi se to dogodilo. I imamo li mi, to je ključno pitanje, imamo li mi brodove, uređaje, ljudstvo, da li su obučeni ljudi u slučaju ugroze da se dogodi da neki tanker izlije naftu u većim količinama, da dođe do nekakvog udesa tankera koji prevozi ili opasnu drugu materiju nije bitno koju, koja ugrožava ekologiju, okoliš u biti i floru i faunu i naš Jadran, naše more. Naši ljudi žive od Jadrana. Nažalost kako smo upravljali vidimo evo krenuo sam u više smjerova, ali ovaj zakon mijenjaju se nešto povjerenstvo nemam pojma, prima naknadu ne prima, al to će opet stranke osobito svojim kandžama jel tu je dobit ta da mogu oni to dobro uredno rasporediti i to je poanta ove priče. Ali je puno bitniji ovaj segment sigurnost i zaštita okoliša glavnog resursa na našem Jadranu, naših plaža, našeg ribljeg fonda, naše flore i faune, naše akvakulture kako li se to sve zove i to je ta priča. Mi moramo osigurat na Jadranu o lukama pričat koje su vrlo značajne i bitne. Evo maloprije smo imali strategiju cili dan 30 milijuna plaćena, Split se ne spominje nego tek u primjedbi i to u predizborne svrhe. Kandidat HDZ-a u Splitu je dao kao primjedbu koju je šef ti luka nekakvih, nemam pojma. Otiđite u Vranjic pa ćete vidit kakav je odnos. U Vranjic otiđite pa ćete vidit kakva je mala Venecija, pa ćete vidit što se događa na tome području u Kaštelanskom zaljevu gdje je ugrožen Kaštelanski zaljev, prema Bračkom kanalu sve je ugroženo zbog toga što ne vodimo brigu o očuvanju našeg okoliša, našeg mora. Tako o sigurnosti pričat kroz ovu nekakvu izmjenu, kroz nekakvu direktivu EU kao mi prepisali direktive. Pa nije direktiva sveto evanđelje ni Sveto Pismo, to se uskladi vrlo jednostavno, direktiva ili uredba, onda čemu Sabor.

Turska neka firma, nemam pojma koja, čak u Dubrovniku nisu dozvolili da dođe da gradi zbog toga što nije inače nije poželjno. Naravno da nije poželjno predavat ono što narod izgradi za sitne pare stranim investitorima. Bar da su oni to izgradili nego kune nisu dali. I ukupno investicija u Luku Gaženica dobro slučajte, 2 milijarde kuna godišnje iznajmljivamo za milijun 600 ili ti ga na 20 godina 30 milijuna kuna. Sljedeći je Klub zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Erik Fabijanić.

Konkretno 65. Ono što je najbitnije kod ovih promjena zakona je sama činjenica da se mi time usklađujemo sa europskom direktivom koja u čl. 6. st. 1. ne daje mogućnost oslobađanja od izrade procjene sigurnosti zaštite luke koje su obuhvaćene ovom direktivom. To znači da mijenjamo čl. 7. St. 4. Onog zakona koji je u biti omogućavao da se ne mora raditi procjena sigurnosti u onim lukama u kojima imamo doticanje brodova manje od 12 u jednoj godini i to je dakako u redu. Isto tako dobro je da je mislim korektno je i onaj dio koji je vezan za izmjene što se tiče samog sastava povjerenstva jer to ne implicira da to moraju biti baš zaposlenici ministarstva, lučke kapetanije ili policijske uprave nego to otvara i mogućnost angažiranja stručnjaka u šali rečeno možda i Svjetske banke. Ne, dobro, nećemo se šaliti bit ćemo ozbiljni jer ovo je ozbiljna tema. Međutim, ima još jedan dio koji je možda kontradiktoran, a koji nije dio predmet ovih izmjena i dopuna. Naime, u važećem zakonu u onom dijelu koji se ne mijenja citirat ću kaže, dakle čl.5 st. 4. „iznimno od st. 1.ovog članka ministar može uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnost za unutarnje poslove od primjene svih i pojedinih odredbi ovog zakona privremeno izuzeti luke ili pojedine dijelove luka iz st. 1. točke 5.ovog članka“ To dakako da onda jest možda malo u koliziji, a taj člana zakona se nije promijenio, pa bih molio za tumačenje toga jer bi se moglo dvojako tumačiti. Dakle, onaj dio koji primjenjuje od europske direktive to je izuzeće vezano za 12 ticanja godišnje i koji je trajnog karaktera, a ostavljamo mogućnost ove iznimke koja ne znam koliko je u suglasju sa samom direktivom. I jedna stvar, a to je konkretno pitanje ali to je više onaj dio koji je vezan za same upravne postupke. Dakle, ona zadnja dva članka izmjena i dopuna piše 60 dana. Moje pitanje je može li biti kraće? Dakle, da rok bude 30 dana jer ipak su luke važna privredna djelatnost gdje bi trebali ako je ikako moguće skraćivati rokove baš zato da bi čim prije se počinjalo i da se ne bi ugrozila gospodarska djelatnost.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani držani tajniče, pomoćniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Podržat ćemo Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka kako ga je predložila Vlada Osnovni zakon koji je definirao sigurnosnu zaštitu luka i brodova, pomorskih brodova donesen je 2004. godine u Hrvatskome saboru, a proizišao je kao odgovor međunarodne pomorske organizacije na onaj čuveni događaj kada su se dva zrakoplova zabili u tweense u New Yorku, kada je na razini UN-a odnosno globalno utvrđeno kako određena prometala bilo da su pomorska, cestovna ili zračna mogu predstavljati značajnu opasnost za ljudske živote. I onda na svim razinama prometa su se utvrdile određene mjere, a posebno je međunarodna pomorska organizacija išla sa konvencijama koje su praktično nametnule državama članicama da u svojim nacionalnim zakonodavstvima utvrde zakone kojima će propisati takve norme kojima će se učiniti sigurnijim s jedne strane luke, a s druge strane i brodovi koji u te luke uplovljavaju. Postoje dvije velike važne međunarodne konvencije koje definiraju sa jedne strane zaštitu ljudskih života na moru, to je ta čuvena Solas konvencija. I druga Marpol koja govori o zaštiti morskog okoliša.

Kasnije smo taj zakon mijenjali, donijeli smo ga 2009. drugi puta, odnosno u prošlom mandatu smo 2017. donijeli treći puta smo donosili zakon svaki puta kako bismo ga poboljšavali i usklađivali sa europskim direktivama koje su bile rezultat promišljanja Europske komisije koja je uvijek bila ispred ostalih država članica. I kada bi pojedine države kasnile u provedbi konvencija međunarodne pomorske organizacije Europska komisija koja predstavlja države članice koje imaju daleko najveću nosivost kada je u pitanju trgovačka mornarica, s obzirom da su to i najrazvijenije države svijeta uvijek je Europska komisija išla ispred, propisivala je mjere prije nego što bi ih onda prihvaćali ostatak svijeta. Tako da smo i mi kao država koja je već tada 2004. pa i pete i šeste sve do 2011. godine kada smo zaključili pregovore za ulazak Hrvatske u punopravno članstvo i mi smo tada u tim pregovorima u poglavlju prometa donosili u Hrvatskom saboru zakone koji su pratili direktive i uredbe Europske komisije. Zakon koji smo zadnji puta donijeli ostavljao je mogućnost zbog pojednostavljenja da luke otvorene za javni promet u Hrvatskoj a takvih je luka u Hrvatskoj 54 na koje se odnosi ovaj zakon, ali da pojedine luke u kojoj je na godišnjoj razini manje od 12 ticanja ne moraju raditi ipak ovu jednu rekao bih s jedne strane administrativnu radnju u kojoj vi morate donijeti procjenu sigurnosti zaštite luke i plan sigurnosne zaštite što na određen način i financijski predstavlja određeni trošak za same luke. Onda i jasno i dodatna zapošljavanja, dodatan nazor itd. itd. Mi smo tim zakonom bili propisali da nije nužno za luke u kojima je manje od 12 uplovljavanja godišnje da se na njih ne moraju odnositi odredbe ovog zakona. Točno je kao što je čini mi se uvodno i rekao državni tajnik da je jedino inspekcijskim nadzorom napravljeno, utvrđeno da ne bi trebalo biti izuzetaka već da bi se za sve luke a to kažem odnosilo bi se na sve 54 luke u Hrvatskoj trebao odnositi ovaj zakon. Odnosno one ne bi također trebale raditi svoje procjene sigurnosne zaštite i plan sigurnosne zaštite same luke. Naime, u svijetu se razlikuju države čije su pomorske administracije uredne. Te države itekako vode računa o svojim lukama i zbog zaštite morskog okoliša jer su često puta brodovi koji upravljaju morske luke i prije samog uplovljavanja potencijalni onečišćivači morskog okoliša a s druge strane zbog same sigurnosti posada putnika u tim lukama dobro je da su standardi podignuti na najvišu moguću razinu. Što se tiče brodova na koji se ovaj zakon odnosi u Hrvatskoj se on barem prije godinu dana sada najnovije podatke za 2020. nemam, ali za 2019.ovaj bi se zakon odnosio na 33 broda hrvatskih brodara koji plove u međunarodnoj plovidbi, a na koje se ovaj zakon odnosi i dobro je da ti brodovi izrađuju također procjenu sigurnosne zaštite.

Prema tome, mi smo jedna od rijetkih država kada je pomorstvo u pitanju koja može zadovoljiti sve aspekte ovog zakona s jedne strane, a s druge strane s obzirom na činjenicu da imamo i luke i brodove i kapetanije i brodovlasnike odnosno brodare, imamo i klasifikacijsko društvo, imamo praktično sve atribute koje jedna pomorska država može imati i mi sa ovakvom provedbom zakona uistinu nemamo problema i naši brodari kada je u pitanju izrada dokumenata kako bi oni u drugim lukama što je vrlo važno u drugim lukama, ali prije svega u lukama EU gdje su visoki standardi ispunjavali uvjete koje postavljaju tzv. … kontrol inspekcije koje provjeravaju da li doista ti brodovi su ispunili uvjete koji proizlaze iz ovakvog zakona i konvencija na temelju kojih je ovaj zakon oslonjen. Prema tome, kada govorimo o Hrvatskoj kao o pomorskoj državi, mislim da s obzirom na činjenicu s čime sve raspolažemo i kao administracija, ali s druge strane čime sve raspolažemo kada je u pitanju gospodarstvo, pomorsko gospodarstvo i brodari i kada je u pitanju pa ako hoćete i brodogradnja koja u ovom trenutku nije ono što je prije bila, ali svejedno danas je hrvatska brodogradnja spremna napraviti zahtjevne brodove, a vidite što rade i danas iako su u određenim problemima, danas oni mogu odgovarati i graditi vrhunske brodove, vrlo velike nosivosti bilo da se radi o putničkim brodovima, bilo da se radi o teretnim brodovima. Prema tome, mi ćemo u Klubu zastupnika prihvatiti i podržati ovakav zakon koji je u prvom čitanju s obzirom da se radi o usklađivanju s direktivom, možda je moglo i odmah ići u oba čitanja jel do drugog čitanja ne vjerujem da će biti nekih velikih izmjena jer je on predstavlja usklađivanje, a rekao bih i našu obvezu i dobro je s obzirom da se to izuzeće ne odnosi na druge države, nema razloga da se takvo izuzeće ne izradi ovakvog plana procjene i sigurnosne zaštite luke ne rade ni druge europske luke i nemamo potrebe ni mi.

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a uvažena zastupnica Dalija Orešković.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Dakle, nedvojbeno je da se ovaj zakon donosi samo zato što je Europska komisija napravila inspekcijski nadzor, provjeravala je na koji način je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena jedna njihova direktiva i utvrdili su da kada govorimo o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka moramo osigurati da sve luke bez iznimke budu obuhvaćene tim zakonom. Dakle, sve luke moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite jer je nama bilo normalno, kao što nam je u svemu drugom normalno da u istovjetnoj situaciji netko nešto mora, a netko drugi nešto ne. I tužno je i žalosno što nama samima nije palo na pamet da u jednom segmentu ili u svim segmentima uvedemo ista i jednaka pravila za sve, to je osnovni problem koji Hrvatska ima na svim razinama u svim temama o čemu god da se radi. Možda se ne bi niti javila za raspravu o ovom zakonu jer nije sporno da postupimo u skladu s onim što je Europska komisija utvrdila i rekla, međutim upravo ovaj zakon je jedna fantastična paralela između Nacionalne razvojne strategije o kojoj smo raspravljali čitav dan s jedne strane, a s druge strane nesposobnost, a možda i nezainteresiranost hrvatske politike da vodi računa o svojoj budućnosti i da upravlja sa svojim razvojnim potencijalima. Naime, ja sam se sa pojmom lučkih uprava susrela prvi put obavljajući funkciju predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i tada sam shvatila da je jedan veliki problem to što lučke uprave, bilo županijske, bilo gradske nisu ni pod čijom kontrolom i ni pod čijim radarom. Članove upravnog vijeća, a onda upravno vijeće ravnatelja bira i postavlja politika, vrlo često bez ikakvih kriterija, bez ikakve kontrole i vrlo često su lučke uprave bilo ona mjesta gdje se zbrinjavaju isluženi stranački kadrovi kad nigdje drugdje za njih mjesta nema. Lučke uprave su jedan od onih primjera koji dokazuje da su sve priče o borbi protiv korupcije kao i sve priče o transparentnosti na koje se često voli pozivati zastupnik Hrebar, doista prazne riječi i puke floskule. Naime, lučke uprave obavljaju vrlo značajne djelatnosti od priveza i odveza plovnih i plutajućih objekata, ukrcaja i iskrcaja putnika, prihvata i usmjeravanja vozila, prihvata i otprema svih vrsta otpada s pomorskih objekata, usluge dizanja i spuštanja plovnih objekata u more, davanje koncesija odobrenja, dozvola, za sve ove djelatnosti lučke uprave ostvaruju prihode. Pored toga imaju prihode od lučkih pristojbi, od komunalnih vezova, od nautičkih vezova, od ležarina. Čak i naknade od opskrbe strujom i vodom. Ono što je problem nitko, ali apsolutno nitko ne kontrolira na koji način se te naknade naplaćuju, na koji način se uprihoduju i na koji način se te naknade troše. Lučke uprave su onaj potencijal koji Hrvatska ima, a ja se ovdje slažem i sa onim zastupnicima koji su govorili i o potrebi očuvanja morskog dobra i o načinu na koji lučke uprave mogu doprinijeti ubrzanju razvoja i prosperiteta. Ali ja nisam vidjela niti jednu jedinu lučku upravu koja tom cilju uistinu i služi. Lučke uprave su zapravo politički plijen i ostat će takav dok god se mi bavimo transponiranjem europskih direktiva na način na koji to kaže Europska komisija koja ne zna naše specifične probleme, a u razvojnim nacionalnim strategijama, u antikorupcijskim strategijama, u strategijama razvoja lokalne uprave ili pojedinih regija o ovakvim pitanjima i problemima nema niti jedne jedine riječi. Dakle, stavite lučke uprave pod radar Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ali po potrebi i drugih puno jačih kontrolnih i nadzornih tijela. A onda ćemo od njih imati veće koristi pa nam neće biti niti problem to što sve lučke uprave bez iznimke moraju provesti osiguranje od svojih rizika.

Poštovane kolegice i kolege, ne bih se ni ja uključio u raspravu vjerojatno da nisam čitajući ovaj prijedlog zakona, odnosno ocjena stanja i osnovna pitanja koja se rješavaju ovim zakonom nisam naišao na jednu zanimljivu formulaciju koja se dijelom dotakla i kolegica Orešković prije mene. Naime, kaže člankom 7. Stavkom 4. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka propisana je i iznimka od pravila temeljem kojeg luka, odnosno lučko operativno područje na koje se isti zakon primjenjuje mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke. Temeljem ove iznimke ministarstvo može itd. odnosno sve luke bi to sada trebale imati. Ono čega se ja bojim i nadam se da tu pušem na hladno, jer imamo još i vremena to eventualno popravljati ako budemo trebali zakonski popravljati do sljedećeg je čitanja da se zbog izrade, dakle sigurnosnih zaštita luka odnosno procjena recimo jedna tvrtka ne specijalizira za to. I onda sve natječaje, sve poslove dobije jedna tvrtka koja je možda nećete vjerovati u vlasništvu bake, kuma, kćerke, zeta ili nekoga od nekog viđenijeg političara. Karikiram naravno i govorim na žalost poučen lošim iskustvima. Isto tako se bojim da će većina tih procjena biti samo popularno rečeno copy paste, odnosno kopiraj pa zalijepi, da nećemo imati stvarne procjene, nego da ćemo imati dokument da bi zadovoljili formu. I zato kažem bojim se ovih pojavnosti. Možemo li to zakonski regulirati ili riješiti ne zna, vjerojatno ne ovim zakonom budući ako se radi o javnoj nabavi trebaju ići natječaji ovisno koliko su iznosi cijene itd. Ali kažem, poučeni iskustvom bojim se toga, imao sam to potrebu podijeliti sa vama kolegice i kolege. Hvala potpredsjedniče Sabora.

Hvala kolegice. Nadajmo se da ćemo biti ono što nam kolegice i kolege sa desne strane sabornice često spočitavaju zloduhi proroci da neće biti tako, da neće biti zlouporaba. U dobroj kuhinji već poznatih aktera da bi mogli svjedočiti tako nečemu u vrlo skoroj budućnosti ako ne znam ili u ovom zakonu ili u nekom drugom ne uvedemo neke sigurnosne mjere. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku i pomoćnicima. Idemo na sljedeću točku.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.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

Danas raspravljamo o ukidanju obveznih članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori. U ime predlagatelja ovog zakona obratio bih vam se s nekoliko riječi. Na početku želim istaknuti kako ovaj prijedlog zakona izlažem u dobroj vjeri. Nadam se da će kolege i iz pozicije i opozicije slušati otvorena uma i da će na kraju podržati ovaj zakon. Pogotovo tu mislim i na HSLS i HNS i IDS koji se u javnosti predstavljaju kao liberalne stranke, a i vi gospodo ih HDZ-a koji se načelno zalažete za slobodno tržište. Svim zastupnicima koji ste lokalni čelnici i načelnici ukazujem na činjenicu da će vas budnim okom gledati i lokalna zajednica kako glasate, posebno lokalni poduzetnici i njihovi radnici jer im je ova tema jako bitna, iznimno važna, a lokalni izbori su jako blizu. Hrvatska gospodarska komora kako sama za sebe kaže na službenoj web stranici samostalna je stručno poslovna organizacija koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu. Također ona bi trebala pronalaziti inozemne partnere poduzetnicima koji se žele izvozno orijentirati te tako pomagati pri izlasku na strana tržišta. Postavlja se pitanje ako je načelna uloga ove institucije tako pozitivna zašto većina njezinih prisilno učlanjenih članova više ne želi obvezno vezana na to članstvo? U ovom zakonskom prijedlogu naglašavam ne radi se o rušenju, demontaži niti uništavanju institucija nego omogućavanje da svoj posao Hrvatska gospodarska komora odradi i u cilju svojih članica te da rezultatima osigura veći broj brojnost članstva. U ovom trenutku kako raspravljamo o ovoj temi peticiju Udruge Glas poduzetnika je potpisalo preko 20.000 ljudi, a na dan izglasavanja će taj broj još više narasti. E sad, idemo razmotriti argumente o ovom današnjem prijedlogu zakona. Pod broj 1. predsjednik Hrvatske gospodarske komore gospodin Luka Burilović govori o viziji dobrovoljnog članstva. Na službenim stranicama Hrvatske gospodarske komore još davne 2015. godine predsjednik Hrvatske gospodarske komore gospodin Burilović osvrnuo se i na pitanje članstva komori koje se i tada otvaralo u javnosti i rekao citiram: „Moram ponovno istaknuti kako je upravo prelazak na dobrovoljno članstvo vizija novog rukovodstva Hrvatske gospodarske komore, ali na način da se postepeno povećaju prihodi iz vlastitih aktivnosti.“, zatvaram citat.

U zadnje 3 godine otprilike 70% prihoda Hrvatske gospodarske komore se i dalje ostvaruje od obveznih članarina, a samo 5% od prodaje usluga. Hrvatska gospodarska komora prema riječima gospodina Burilovića citat: „Od svih komora ima najpovoljniju članarinu od 42 kune mjesečno za čak 97% članica dok protuvrijednost samo jedne usluge koju nudi deseterostruko promašuje godišnji iznos članarine.“, zatvaram citat. Međutim, kada se zbroje sve naplaćene obvezne članarine od 42 kune na razini godine one iznose 165 miliona kuna odnosno preko milijardu kuna u 10 godina. Tako da tih 97% poduzeća o kojima govori gospodin Burilović nisu izdvojili samo 42 kune mjesečno već milijardu kuna u 10 godina, a to itekako mijenja percepciju stvarnosti situacije jer kada bi vam netko dao ček od milijardu kuna u 10 godina sumnjam da biste govorili samo već biste itekako bili zahvalni. No kada bi se analiziralo gdje se ta milijarda kuna obveznih članarina poduzetnika trošila pronašli bi se razni troškovi afričkih safarija, lovova na nosoroge, kupovine i preuređenja mediteransko edukacijskog komorskog centra inovacija tzv. MEKC-i nekadašnji motel Panorama u Preluci kod Rijeke koji je danas neupotrebljiva ruševina, neisplativi sajmovi Shanghai i Buenos Aires ili neisplativi ured Shanghaia ili recimo 20 do 30 miliona kuna utrošenih u letke i promotivne platnene torbe i pozlaćene kataloge u zadnjih 10 godina. Argument broj 2. robni izvoz po zaposlenom odnosno broj zaposlenih na milion stanovnika. U tom smislu poduzetnici smatraju da se Hrvatska gospodarska komora s njihovim novcem ponaša najblaže rečeno nerazborito, a uslugu koju dobivaju smatraju neadekvatnom. U tom smislu već površna analiza produktivnosti odnosno sagledavanja robnog izvoza po zaposleniku komore i broja zaposlenika komore na milion stanovnika pokazuje stanje u kojem se komora nalazi. Usporedbo 9 zemalja EU, Estonije, Slovenije, Austrije, Njemačke, Danske, Finske, Italije, Belgije i Francuske s Hrvatskom dolazimo do zapanjujućih činjenica. Robni izvoz po zaposleniku komore promatranih zemalja EU kreće se između 200 milijuna dolara kao recimo u Austriji do nekih 700 milijuna dolara izvoza kao u Njemačkoj.

Estonija stvara robni izvoz jednak hrvatskom uz tri puta manje stanovnika, a u njihovoj komori je zaposleno samo 30 ljudi za razliku od naše komore gdje je zaposleno 550 zaposlenih. Isto tako, kada govorimo o broju zaposlenika komore na milijun stanovnika zemlje možemo ustanoviti da Slovenija ima 55, a Estonija 24 zaposlenih u komorama na milijun stanovnika. Ponovno je naša komora najneefikasnija i ima 130 zaposlenih na milijun stanovnika. Dakle, Hrvatska gospodarska komora ima najviše zaposlenih na milijun stanovnika i najmanji izvoz po zaposleniku. Ako izuzmemo Njemačku sa kojom se ionako ne možemo mjeriti zanimljivo je kako su najefikasnije komore u malim državama poput Danske, Slovenije, Finske i Estonije u kojima članstvo u komorama nije obvezno već dobrovoljno. Argument broj 3. Efikasnost poslovanja komore. Možda je najbolja usporedba sa Slovenijom sa kojom smo bili u zajedničkoj državi. Postavlja se pitanje kako to da su Slovenci uspjeli uvesti neobvezno članstvo u komorama još daleke 2006. godine, a mi nismo. Razlog tome je upravo veća korupcija u Hrvatskoj nego što je u Sloveniji ili Estoniji. Korupcija ovdje nije samo davanje mita kao što smo mi imali prilike gledati u Slovenskoj 9 kada je buknula već zaboravljena afera Janaf, jer danas već bukti Oroslavlje i kada su se onako besramno vrtjeli milijuni kuna sumnjivog porijekla. Korupcija u širem smislu te riječi predstavlja mjeru efikasnosti javnog sektora koja se najbolje može odrediti u načinu zapošljavanja, odnosno da li ono ide preko veze ili transparentnim natječajem. Možda su i supruge i supružnici nekih saborskih zastupnika danas prisutnih zaposleni u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Što mislite kolika je vjerojatnost da su zaposleni transparentnim načinom zapošljavanja? Primjer Slovenije, a još više Estonije koje su daleko ispred nas u ekonomskoj razvijenosti pokazuju koliko su nam potrebne reforme koje uključuju ukidanje obveznog članstva pri komori. Ukoliko bi se ukinulo obvezno članstvo zar mislite da bi predsjedniku komore tada palo na pamet zapošljavati svoju djecu, djecu svojih kolega, stranačke kolege i njihovu djecu i nećake, ljubavnice i ljubavnike. Evo poštovao sam ravnopravnost spolova. Lovačke partnere ili stručnjake upitnih vrijednosti. Jasno je da ne bi, jer bi u tom slučaju predsjednik komore morao svaki dan razmišljati tržišno odnosno mučiti se i razmišljati kako zaraditi prihode i kako te prihode efikasno potrošiti i uložiti. Tada više ne bi mogao imati tako visoku plaću, a da iza toga ne stoji rad. Da nema rezultata ne bi mogao ubijati slonove, nosoroge, leoparde i muflone i otvarati neisplative urede po svijetu kao što je recimo Shanghai u Kini već imamo naše veleposlanstvo otvoreno u kojem su zaposleni gospodarski savjetnici koji provode gospodarsku diplomaciju i kao takvi su odgovorni odjelu, Upravi za gospodarske poslove i razvojnu suradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova RH. U Shangaju imamo otvoren Ured Hrvatske gospodarske komore. Idemo sad opet na podatke. Ako se pogledaju službeni podaci Državnog zavoda za statistiku izvoz iz 2018. u 2019. p prema Kini je pao za 20% sa 990 milijuna na 790 milijuna kuna. Ukoliko su se troškovi međunarodnih sajmova povećali, a sajmovi se organiziraju sa ciljem promocije hrvatskog gospodarstva u svijetu poduzetnici postavljaju pitanje tko će odgovarati za pad izvoza u Kini od 20% Ipak su šangajski ured i općenito promocija hrvatskog gospodarstva financirani iz obveznih članarina plaćenih od strane poduzetnika. Da stvar bude gora, u Kini imamo i veleposlanstvo s gospodarskom diplomacijom i Ured Hrvatske gospodarske komore, a izvoz prema toj zemlji nam je pao za 20% uz povećane troškove sajmova. Pa zar nije bila razboritija odluka otvoriti urede Hrvatske gospodarske komore u zemljama gdje živi naša dijaspora koja ionako već plaća 6% BDP-a u doznakama. Možda bi se dodatno pospješila gospodarska suradnja sa našim iseljeništvom, koja je ionako već najveći naš investitor i na taj način možda vratiti uloženu investiciju otvorenoga ureda. Argument broj 4. Jedina bivša socijalistička zemlja danas u EU koja i dalje ima obveznu članarinu. A kako je do toga došlo? Pa došlo je tako što Hrvatska gospodarska komora nije kontrolirana institucija unutar RH nego je institucija koja itekako umočena u ortački kapitalizam kakvom svjedočimo na ovim prostorima nakon raspada Jugoslavije. To pokazuje i činjenica da od svih zemalja koje su imale socijalizam, a sada su članice EU jedino RH i dalje ima obvezne članarine komori. I znam da će se sada naći neki pametnjaković iz redova vladajućih koji će spomenuti Austriju i Njemačku kao države koje imaju obvezne članarine. Ali osim što njihove komore ostvaruju znatno bolje rezultate, one imaju puno dužu tradiciju tržišnog natjecanja i osim toga mi na vlasti imamo i dalje krvne i mentalne nasljednike bivšeg propalog sustava koji svoj način djelovanja nikako ne uspijeva prilagoditi onom kojeg imaju ostale zemlje EU. Hrvatska gospodarska komora ne zastupa, ne promiče i ne usklađuje zajedničke interese svojih članica prema državnim tijelima kako stoji na web stranici, barem ne onako kako bi trebala. S vremena na vrijeme imamo prilike poslušati neke od vodećih ljudi Hrvatske gospodarske komore na gostovanjima na javnim televizijama gdje se možemo uvjeriti da iako postoji načelna borba za interese poslodavaca, ta borba gotovo nikada ne urodi plodom jer su interesne povezanosti prevelike da bi čelni ljudi Hrvatske gospodarske komore odlučno, dosljedno i hrabro zauzeli one stavove koji bi mogli omogućiti kvalitetniji zakonski okvir za naše poduzetnike. Jedine situacije kada se komora malo čvršće postavlja su situacije kada je politici potrebno obuzdati sindikate, ali i sindikati i poslodavci imaju zajednički problem, a to su političari bez hrabrosti za provođenje nužnih reformi u sustavu. Prvenstveno tu mislim na pravosuđe, digitalizaciju usluga javne uprave, korupciju itd. Hrvatska gospodarska komora već godinama naplaćuje obveznu članarinu velikom djelu poduzetnika koji ne žele biti prisilni članovi organizacije za koju smatraju da ne doprinosi razvoju njihova poslovanja. Argument broj 5. javne ovlasti, činjenica je da su na Hrvatsku gospodarsku komoru prebačene određene javne ovlasti u vidu arbitražnog suda i centra za mirenje. No ta činjenica da zbog toga Hrvatska gospodarska komora kao takva ne može biti isključivo tržišni subjekt jednostavno ne pije vodu.

Glavni razlog je da sud časti je bio financijski neodrživ. I upitno je koliko je sami članovi komore javnih ovlasti od, traže od Hrvatske gospodarske komore kada se zna da u slučaju ozbiljnijih nesporazuma ili problema među poduzećima postoji trgovačko pravo i trgovački sudovi. Taj argument Vlade toliko ne stoji da bi to značilo da svi trebaju biti članovi policijske, sudske ili učiteljske komore jer sudovi, policija i škola imaju javne ovlasti. Ostale manje probleme poduzetnici mogu rješavati i između sebe odnosno tržište samo po sebi razdvaja dobre od loših partnera recimo u nordijskim zemljama. U tom kontekstu ovaj argument zvuči kao običan klišej i izgovor i također važno je napomenuti da je ukupan iznos članarina daleko veći od potencijalnih troškova koji takva sudišta mogu generirati na godišnjoj razini. Prije samog zaključka, sve su ovo razlozi zašto mnogi poduzetnici odbijaju Zlatnu kunu jednostavno ne žele biti lovački trofeji, preparirani nosorozi ili skupe Mona Lise obješene na zidu tromosti i neefikasnosti Hrvatske gospodarske komore. I na kraju sam zaključak. Ukidanjem obveznih članarina ne znači da bi se ukidalo članstvo. Ovim zakonskim prijedlogom se želi omogućiti poduzetnicima da za svoj novac koji moraju plaćati po zakonu dobiju adekvatnu uslugu. Hrvatska gospodarska komora je prisilno financirana institucija koja postoji samo milošću vlasti i posebnog zakonskog propisa. Njene operativne aktivnosti nemaju baš nikakvo uporište u rezultatima rada te volji ili zadovoljstvu njenih članova. Pored toga poslovanje komore je netransparentno i nedemokratsko i namijenjena je prvenstveno uhljebljivanju političkih podobnika i poslušnika. Zadnjih 30 godina nismo vidjeli pomak u poslovanju, a niti u viziji najavljenoj od gospodina Bulirovića još iz 2015. godine kada je najavio da će se povećati prihodi od vlastitih aktivnosti kao preduvjet za dobrovoljno članstvo. S obzirom da se u 5 godina ti prihodi nisu niti malo povećali nema smisla očekivati da će se u slijedećim godinama pod istim vodstvom i uvjetima nešto promijeniti te ovakva promjena je nužna kako bi se potakla reforma Hrvatske gospodarske komore i njen razvoj u smjeru u kojem treba funkcionirati kao podrška poduzetnicima koji su njeni dobrovoljni članovi. Ovaj prijedlog zakona to suštinski i nudi. I na kraju samo promišljanje ukoliko gospodin Burilović postane čelnik Podravke možda gospodin Tušek postane i predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Poštovani zastupniče Troskot, nakon vašeg izlaganja posebno bi naglasila koja je glavna namjera ukidanja članarine. Ne samo da se one ukinu već da te organizacije postanu ono za što su i namijenjene, a to je pomoć poduzetnicima, obrtnicima, zaposlenicima. Za sada su oni sami sebi svrha i jasno je da ne zastupaju interese onih koji su članovi tih udruga. Ja bih se sa vama složio iz razloga što, vidjeli smo iz samih financijskih izvještaja da 165 milijuna prihoda koje se zarađuje prije svega 60 do 70% se troši na troškove plaće, nekih 90 miliona kuna je po zadnjim podacima iz financijskog izvještaja. Također negdje između 30 do 40 miliona kuna se troši na troškove marketinga, a vidjeli smo sami iz ovog uvodnog izlaganja koliko ne zapravo neoportuno ulaganje zapravo u sajmištima, primjerice u jednom Shanghaiu u Kini gdje otvaranje tog ureda barem u 2018., '19.-toj, a sada i '20.-toj godini otprilike su negdje ulaganja nekih 8 milijuna kuna u vanjska predstavništva nije dovelo do rasta izvoza koji je glavni zapravo cilj same Gospodarske komore. Evo za sad ću tu stati, pa ću još dalje produbljivat argumente. Uvaženi kolega Troskot, Hrvatska gospodarska komora odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine svim poduzećima koja su odlukom Stožera i Civilne zaštite morala obustaviti djelatnost, te isto tako i sve tvrtke sa područja Sisačko-moslavačke županije pogođene potresom pokazala je da je članarina u kriznim okolnostima teret i nepotreban trošak. Kako smatram da je svim gospodarstvenicima ova situacija krizna isti model trebao bi se primijeniti na sve. Zato bi članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori trebala biti dobrovoljna za sve članice komore. Ja se apsolutno slažem sa vama i smatram kako ako pogledamo agregatno u zadnjih deset godina na šta je novac bio potrošen definitivno se poduzetnici koji su glavni ti koji troše taj novac ne bi složili da taj novac ode na skupocjene slike, na preparirane životinje, na kupovine određenih objekata koji danas ne služe svojoj svrsi a trebali su biti određeni edukacijski centri. Dakle, možemo sad ići u povijest tih ulaganja i vidjet ćemo da nisu bile sukladne želji poduzetnika odnosno nisu im pomogla na adekvatan način za ulaganje koje su oni davali toj instituciji. Dakle, germanski gdje je više država upletena, dok s druge strane imamo anglosaksonski koji je više tržišno orijentiran. U ovome trenutku Hrvatska se nalazi u jednom limbu gdje poduzetnici sa tržišta plaćaju taj novac, ali uslugu koju traže od komore ne dobivaju nazad. Poštovani kolega Troskot, ja se ne bih složio sa svim navodima koje ste dali u obrazloženju pogotovo o ulozi komore u nekom prošlom sustavu, jer puno više pamtim od mnogih vas ovdje mlađih. Prema tome, nije baš lijepo davati ocjene za nešto kako je nešto funkcioniralo na nekom drugom sustavu. Ali to sad nije bitno. Klub Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika će podržati vaš prijedlog i prijedlog da se članarina učini na dobrovoljnoj bazi.

Dakle, jesam za konkurenciju, jesmo za konkurenciju, jesmo za liberalizaciju i jesmo da se konačno [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] netko dokazuje radom, a ne da ima sigurne prihode. Kada sam govorio o bivšim sistemima više je bilo način razmišljanja koji je ostao. Ja se nisam dotaknuo samih operativnih aktivnosti, socijalizma u kojem smo živjeli niti sam se doticao ranijih perioda jer znamo svi da Hrvatska gospodarska komora postoji nekakvih 150 godina. Međutim, postoje i druge gospodarske komore po 150, 160 godina pogotovo ove iz bivšeg socijalističkog sustava koje su danas prešle i na kapitalizam. I s druge strane, one su uspjele napraviti tu jednu transformaciju, uspjele su optimizirati svoje poslovanje i zbog toga što nije, te komore ne postoje zbog volje vladajućih ili zbog nekih prisilnih članstava. Dakle, one su čak i optimizirale broj svojih, dakle klijenata kojima pružaju usluge. Tako da ja sam više analizirao zadnjih 30 godina u kojim je očito da nisu bile transparentno i optimizirano trošena sredstva od poduzetnika. Uvaženi kolega Troskot, vi ste u obrazloženju dosta detaljno analizirali ulogu, značaj i argumente zašto ste odlučili ići sa ovom izmjenom i dopunom zakona. Ali mi se čini da je još jedan aspekt možda malo ostao ispod radara iako je za radare zadužen premijer Plenković. Dakle, to su nekretnine u vlasništvu Hrvatske gospodarske komore. Dakle, Hrvatska gospodarska komora ne samo da ima nekretnine u vlasništvu u gradu Zagrebu koji imamo priliku vidjeti, nego imaju nekretnine u vlasništvu na području ja bih rekla i Europe i svijeta.

Ali to je sve rješivo. Popisati i vidjeti što nam treba jer nama negdje ambasade plaćaju najam, a imamo u istim tim zemljama nekretnine u vlasništvu [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] koje koristi Hrvatska gospodarska komora. Hvala vam lijepa na upitu. Složio bih se sa vama. Ja bih samo podsjetio na viziju od gospodina Burilovića koja datira još iz 2015. godine gdje on govori sam o viziji Hrvatske gospodarske komore da bi trebala više bit na bazi dobrovoljnog članstva. U tom smislu naš prijedlog koji je više orijentiran ka tržištu bi Hrvatsku gospodarsku komoru natjerao da sama, natjerao dakle da sama proizvodi vlastite prihode koje bi bilo više usmjereno ka pronalasku novih poslova za Hrvatsku gospodarsku komoru ili pronalazak recimo ili prodaju recimo podatkovnih datoteka koje danas suvremeni biznis od kojih jako puno zarađuju poduzeća. I smatram da bi se i na taj način onda još bolje i još efikasnije trošio novac na nekretnine i možda se ne bi otvarali primjerice uredu u Shangaju koji vidimo da za sada nisu rentabilni. Pa žao mi je kolega da ste se pridružili ovom post demokratskom pokretu rušenja institucija, gdje želimo oslabiti institucije a nemamo rješenja šta. Ako su Austrija, Njemačka, Italija imaju obvezatno članstvo to su 4 od 10 zemalja neto uplatiteljica EU fondova. Dakle, one koje daju fondove koje mi koristimo. Pa ima nešto u tome. Ispravite si brojke 390 zaposlenih ne 550. Kad govorimo o Kini pa upravo je komora imala određenu aktivnost u nabavi ovih maskica koje je premijer osigurao sa premijerom Kine. Prema tome budite oprezni i pažljivi.

Pazite što radite kada rušite institucije, plakat ćete za njima, nemojte tu tradiciju tako olako shvaćati za koji glas ekstra i populizam. Kao što sam rekao na samom početku ovdje se ne radi o rušenju institucije, dakle same, sama poduzeća bi mogla sama birati da li bi htjele ostati članice međutim tada bi i same birale da li bi htjele plaćati, da li bi htjele plaćati članstvo ili ne i za to onda dobivat određene usluge. Ja bih recimo dao druge primjere komora, primjerice jedne Estonije, Slovenije, Danske, Finske, Belgije i Francuske koje niste spomenuli, a s druge strane Austriju i Njemačku koju spominjete evo opet ću se vratiti na argument. Jedna Austrija ima 200 miliona dolara po zaposleniku u komori dok Njemačka koju ste spomenuli ima 700 miliona dolara po zaposleniku, Hrvatska samo 25. Dobro, možemo se složiti u činjenici da su Njemačka i Austrija ko što sam spomenuo najrazvijenije zemlje, jedne od najrazvijenijih zemalja Europe, međutim s druge strane postavlja se pitanje kako jedna Slovenija s kojom smo zajedno živjeli ili jedna Estonija imaju 12 odnosno 18 puta bolji rezultat od RH.

Zanima me da li je on specificirao koji bi bio taj točan datum kad bi se ispunila ta njegova vizija? Što se tiče gospodina Burilovića možda se ta vizija ispuni sada kada pređe potencijalno u Podravku pa dođe gospodin Tušek, možda. Dakle, na vaše pitanje, dakle ta vizija još datira iz 2015. godine, sada da li je to bila izjava za javnost, međutim evo ponavljam on je rekao moram istaknuti kako je upravo prelazak na dobrovoljno članstvo vizija novog rukovodstva Hrvatske gospodarske komore. Mislim da je to više volja politike jer je to, jer je to zapravo volja vladajućih tko god da je bio zapravo na vlasti da tu instituciju iskoristi za uhljebljivanje. Evo moram se pohvaliti da nitko još od članova MOST-a nije dobio priliku se zaposliti u Hrvatskoj gospodarskoj komori, pa evo tu smo, tu smo, tu smo iznimka. Poštovani kolega intencija je vaša da se ukine obvezno članstvo. Međutim, ne znam da li ste dovoljno istaknuli da je 97% članica i članica komore zapravo plaća svega 42 kune mjesečno i da je to zapravo vrlo simboličan iznos koji se plaća, a na taj način zapravo komora je jedna važna institucija koja itekako pomaže i omogućava i daje određenu podršku upravo i Vladi odnosno daje sugestije kada je potrebno donijeti određene zakonske prijedloge. Isto tako komore imaju kod nas neke i preko 200 godina tradicije prema tome ovo je mislim na ovaj način [[Upadica: Vrijeme.]] vrlo, vrlo neugodno. U baš vam hvala na ovim argumentima. Ajmo se vratit ponovno na dva dijela moram podijeliti argumente. Pod broj 1. primjećujem istu retoriku kod vas i kod gospodina Burilovića jedina razlika je što vi koristite simbolično, a on samo. Ali vratimo se na početak. Kada se zbroje sve neplaćene obvezne članarine od 42 kune što vi govorite mjesečno, na godišnjoj razini svih poduzeća to iznosi 165 milijuna kuna godišnje odnosno milijardu kuna u 10 godina. Kada se uzme agregirano sve što su ta poduzeća stavila u bazen onda ne možemo govoriti o samo odnosno o simboličnim iznosima. A s druge strane i pitanje kako su ti kako vi kažete simbolični odnosno samo iznosi bili trošeni, dakle safariji, slike itd., određene nekretnine koje smo bili spominjali. Rekli da je Hrvatska gospodarska komora stara 150 godina, Britanska je recimo 160 godina, Slovenska 160 godina vadio sam, Češka 170 godina, Mađarska 170 godina [[Upadica: Vrijeme.]] a Poljska prvi tragovi datiraju iz 1809. godine još dok je bila Pruska. Parafiskalni nameti u RH uništavaju poduzetnike, obrtnike koji žele pošteno raditi, zarađivati i plaćati svoj rad. Pitanje u ovome slučaju je ključno znači čemu svrha gospodarske komore. Kome oni služe? Jesu i kod privatizacije.

U privatizaciji imali povlaštene informacije tko zna šta su radili i tezgarili.

Poštovani gospodine Bulj ja bih na ovo šta ste vi rekli samo rekao jednu rečenicu pa onda još nadopunio se s argumentom, a rečenica glasi ovako.

Dakle, ona je simboličan iznos i to je ono što najviše boli naše poduzetnike, nije problem u samom davanju nego je pitanje odnosno prije svega pod broj 1 se te poduzetnike prisiljava, dakle nisu dobili upit da li bi oni to htjeli ili ne ili 2 ovi simbolični ili samo iznosi koji u agregiranom iznosu iznose preko milijardu kuna u 10 godina su se trošili iracionalno na putovanja, osobno sam gledao u Buenos Airesu kako to izgleda, na otvaranje ureda u koji za sada nisu rentabilni, ja bih volio da jesu, ali nisu. Čak smo dali i konstruktivno rješenje da bi te urede možda bilo bolje da su bili otvoreni primjerice u jednom Chicagu gdje živi naša [[Upadica: Vrijeme.]] naša dijaspora koja bi onda mogla još više potpomognuti našem gospodarstvu. Poštovani kolega Troskot vjerujem da se možemo složiti da je namjera postojanja HGK u suštini dobra, ali znamo da je put u pakao popločen dobrim namjerama, a upravo tamo se danas nalaze mali i srednji poduzetnici i obrtnici u Hrvatskoj. Obavezna članarina HGK je samo jedna ploča na tom putu do pakla u kojem se sad nalaze naši privatnici. Hrvatski suverenisti dat će sve od sebe da sve parafiskalne namete, a uključujući i ovu obaveznu članarinu u HGK se ukine zakonskim putem. Kao što ste sami rekli ovo nije napad na instituciju ovo je način kako poboljšati njihov rad da budu efikasniji i da služe svojoj svrsi, a svi znamo da državne firme i državnim institucijama to debelo fali. Najvažnija intencija ovoga pristupa dakle ovom prijedlogu zakona je bila zapravo oslobađanje dodatnih sredstava odnosno likvidnosti za hrvatsko gospodarstvo koje je vrlo krhko i koje je u vrlo teškoj situaciji. I mislimo da je to zapravo jedna od stavka unutar …/nerazumljivo/… dobiti gubitke koji bi se trebali rasteretiti kako bismo dodatno upumpali novac u naše gospodarstvo koje se sada treba pokrenuti. Ovo kad ste rekli dobre namjere, ja mislim da je ovo sad odlična šansa dakle za sve stranke ovdje, ne govorim sada ovdje samo o opoziciji, nego i poziciji iz razloga što smatram da ovdje ima jako puno zastupnika koji razmišljaju načinom slobodnog tržišta kako bismo se svi ovdje ujedinili i pomogli pod broj 1 i Hrvatskoj gospodarskoj komori, ali i našim poduzetnicima kojima su prijeko potrebna sredstava koja želimo osloboditi. Poštovani kolega Troskot zakonom propisano članstvo zaista ima smisla koje je prisutno u Hrvatskoj a tako u mnogim drugim inozemnim komorama, temelji se na njezinim brojnim ulogama, ciljevima, zadacima, omogućuje funkcioniranje institucije i održavanje njezinih redovnih aktivnosti, obavljanje provjerenih, povjerenih joj javnih ovlasti te ono najvažnije omogućuje ravnopravno zastupanje interesa svih njezinih članica po načelu jedna članica, jedan glas, a ne samo posebne interese pojedinih velikih tvrtki ili pojedinačnih industrijskih grana. Tako može funkcionirati samo ako svi sudjeluju u financiranju plaćanjem članarine Hrvatske gospodarske komore koja za veliku članica iznosi 42 kune mjesečno izbjegavajući se i veći porezi i druga javna davanja, dakle zakonom propisano članstvo osigurava političku neutralnost Hrvatske gospodarske komore, jamči njezinu neovisnost, a obvezno članstvo osigurava da svi područni dionici bez obzira na veličinu i utjecaj mogu izraziti svoje interese i da ih se profesionalno zastupa. Dakle ovako, što se tiče same Hrvatske gospodarske komore ona se u ovom trenutku nalazi u jednom limbu između dva modela o kojima smo spomenuli, dakle prvi je germanski, drugi je anglosaksonski. Da li će se, da li se Hrvatska gospodarska komora trebala u potpunosti opredijeliti za germanski model, ali da ga onda u potpunosti i primjenjuje po pitanju efikasnosti to je sad pitanje koje možemo ovdje raspraviti ali to se ne vidi na samim rezultatima gdje ako pogledate primjerice izvoz po zaposleniku u komori u jednoj Austriji i Njemačkoj i kada ga se usporedi sa Hrvatskom tu se vidi da smo dosta odnosno da smo izrazito neefikasni. Ukoliko ćemo upotrijebiti ovaj, ovaj drugi model kojeg mi upotrebljavamo onda opet smo neefikasni iz razloga što kada pogledamo parametar zaposlenih u komori na milion stanovnika i usporedimo ga sa jednom Slovenijom i Estonijom koji su dosta usporedive zemlje posebice Slovenija s kojom smo živjeli, a i Estonija koja je negdje po broju stanovnika tu negdje jednaka, dakle one su oslobodile članarine i opet su uspjele u namjeri koju mi ovdje tu predlažemo da bismo htjeli napraviti. Hvala vam. Članak 238. omalovažavanje zastupnika ja vjerujem da vjerojatno nije bilo namjerno ali smatram da je potrebno istaknuti kolega se preziva Troskot, ne Troskok.

Hvala. Kolega Troskot, dakle slažem se sa vama da je koncept da HGK vodi gospodarsku diplomaciju totalno promašeno iz puno razloga i neke primjere ste navodili i vi, ali promašen je zato što tu duplamo zapravo funkcije, one se preklapaju, a zapravo postigli efikasnosti nismo ništa. Mi diplomaciju imamo, gospodarsku diplomaciju doduše u povojima to je ova Vlada pokušala sve prebaciti na HGK. Doduše da bi imali uspješnu gospodarsku diplomaciju morate imati gospodarstvo, a i tu se baš nešto nismo proslavili. Ali uloga HGK u diplomaciji odnosno u gospodarskoj diplomaciji mora biti nešto drugo, a to je ovo o čemu ste pričali, sajmovanje i sl. stvari i kontakti koji se ostvaruju preko naših veleposlanstava jer to je jedini kanal ako ćemo govoriti o nekoj ozbiljnoj gospodarskoj diplomaciji. Poštovani kolega Hajduković, htio bih vam se zahvaliti na ovom pitanju, a prije svega sam imao prilike gledati kako to izgleda u Buenos Aires na jednom velikom sajmu turizma gdje su bili došli naši predstavnici iz Hrvatske turističke zajednice i Gospodarske komore i na načinu u kojem su se prodavali hrvatski proizvodi i predstavljao hrvatski turizam bolje da ne spominjem što sam imao prilike gledati. Dakle, bez obzira što je to daleka Argentina, ali na način kako smo mi pristupili prodaji naših usluga i proizvoda tamo, prije svega turizma nije vrijedilo karte za Buenos Aires, dakle svih službenika koji su išli tamo. Nadalje, evo dao sam primjer Kine. Tamo već imamo naše veleposlanstvo koje bi trebalo imati gospodarsku diplomaciju i za to je već plaćeno. Ali s druge strane imamo i Ured Hrvatske gospodarske komore. Na kraju dana tamo bilježimo pad od 20% izvoza, a to je jedan od osnovnih postulata i gospodarske diplomacije, a s druge strane i Gospodarske komore.

Poštovani zastupniče Troskot zanima me da li ste prilikom izrade Prijedloga zakona o ukidanju obvezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori napravili neko istraživanje ili anketu među članovima barem na nekom uzorku iz koje bi bile vidljive njihove preferencije oko nastavka plaćanja članarine? I da li očekujete smanjenje broja članova i za koliko?

Evo vam samo primjer za vas. Jesmo napravili smo istraživanje ali za potrebe ovoga izlaganja ovdje dat ću vam par primjera. Lucijan Carić suvlasnik IT kompanije DefenseCode odbio je Zlatnu kunu. Viktor Marohnić, suosnivač mega uspješne IT tvrtke Five također nije htio primiti nagradu i nema dobrih iskustava sa Hrvatskom gospodarskom komorom. Leon Juranić DefenseCode odbio je Zlatnu kunu, a Zoran Salopek koji je bio predsjednik Udruge hostelijera Hrvatske gospodarske komore on je također rekao da se ne slaže sa prisilnom naplatom Hrvatske gospodarske komore i napustio je Upravu Hrvatske gospodarske komore. U ovome trenutku je dok sada izlažemo preko 22000 ljudi potpisalo peticiju Udruge Glas poduzetnika koji se ne slažu sa poslovanjem Hrvatske gospodarske komore, a broj će biti u petak još veći i to ćemo onda isto ako će biti prilike izložiti pred hrvatskom javnosti. Uvaženi predsjedavajući ja sam dao povredu Poslovnika uvaženoj gospođi zastupnici iz HDZ-a na prethodno izlaganje povredu Poslovnika, pa stoga samo mogu kazati da povlačim povredu Poslovnika da je izrađivač istraživanja bio Nadan Vidošević.

Uvaženi kolega evo ja bih dala više komentar, nego pitanje i dala bih naravno podršku za ovaj vaš prijedlog jer slažemo se, kada ste negdje učlanjeni i kada plaćate članarinu očekujete naravno da se ta institucija bori za vas, da se kroz nju ostvarujete i da ostvarujete i neke zajedničke i svoje interese. Trebalo bi tako biti i sa Hrvatskom gospodarskom komorom, ali nije tako. Ako poslodavci po sili zakona moraju obavezno plaćati članarinu, onda bi bilo sasvim očekivano i više od toga da HGK-a radi u interesu svog članstva posebice ako se uzme u obzir da proračun HGK-a i njegovih ne mali broj zaposlenika živi na temelju više od 80% prihoda koje HGK-a ostvaruje upravo od naplate članarine.

Ja bih se složio sa vašom konstatacijom uvažena kolegice zastupnice i samo bih na ove prihode koje ste rekli rekao da 90 milijuna kuna odlazi na plaće u Hrvatskoj gospodarskoj komori odnosno između 60 i 70% svih troškova koji su tamo prisutni u bilanci odnosno računu dobiti i gubitka, a 25% su troškovi marketinga. U tom cijelom modelu nikada poduzetnici odnosno ova anketa koja je kolegica pitala nikada nisu bili pitani da li je to upravo način na koji bi taj novac trebao biti potrošen, da li bi taj trošak od 90 milijuna kuna stvarno trebao biti tu prisutan ili recimo trošak marketinga. Ako pogledate jednu od stavaka troškova marketinga i prezentacije tamo ćete vidjeti da su otprilike godišnji troškovi plakata, cekera, zlatnih kataloga između 2 do 3 milijuna kuna godišnje, što znači u 10 godina smo mi potrošili 20 do 30 milijuna kuna na nepotrebne troškove marketinga. S tim smo završili replike vaše. Ima li predstavnik odbora riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državna tajnice. Ja mislim da sama činjenica da iako je ovako dosta kasno u Hrvatskom saboru raspravljamo o Hrvatskoj gospodarskoj komori ipak nešto govori o tome da je komora ta o kojoj raspravljamo nije bilo koja gospodarska udruga ili bilo kakva hrvatska institucija. Ja bih odmah na početku želio biti kristalno jasan. Večeras kao prvo ja nemam namjeru braniti ovakvu današnju komoru, ali ću braniti nuždu da komora opstane, a mi u HDZ-u mislimo da opstanak komore ovisi o obveznom članstvu. I drugo, obvezno članstvo nije jednako fiksna godišnja članarina. Znači obvezno članstvo u HGK nije i ne treba biti isto što i fiksna godišnja članarina. Jučer smo na Odboru za gospodarstvo čini mi se mi iz HDZ-a bili pa možda i kritičniji prema radu komore nego mnogi od vas iz opozicije. Moj je dojam nakon evo skromnih ovih desetak godina u politici, 30 godina u biznisu da s ove desne strane se puno više razgovara sa poduzetnicima i obrtnicima na dnevnoj razini nego na lijevoj uz dužno poštovanje svakome. Prema tome, znamo raspoloženje poduzetnika i obrtnika prema komori ovakvoj danas. Većina na nju gleda kao na teret, a ne kao na ono što bi ona trebala biti a to je podrška. Stvar je osjećaja kad poduzetnik plaća za što on to plaća. Dakle, uopće nema dileme oko toga da ovu komoru treba promijeniti, da treba potpuno promijeniti način upravljanja, ali mi mislimo da ne treba srušiti tu instituciju. Mi ponovit ću smatramo u HDZ-u da dobrovoljno članstvo, a nije evo kolega Troskot je dosta dugo govorio, nije da jedan dio razloga i obrazloženja nisu racionalni. Mi ipak smatramo da je potpuno dobrovoljno članstvo put u urušavanje komore i cjelokupnog komorskog sustava, a to nije samo HGK nego i Hrvatska obrtnička komora. A da vidimo u isto vrijeme da Austrija, Njemačka, Austrija nam je najbliža imaju super uspješan komorski sustav. I ja ću reći sasvim osobno meni nije prihvatljivo nikad ne priznajem poraz da bi Austrijanci trebali biti pametniji i sposobniji od nas, pa eto oni mogu imati super uspješnu, sposobnu komoru koju hvale njihovi poduzetnici, a mi Hrvati to ne možemo. Dakle, to je zadnje što ću ikad prihvatiti. Tamo postoji i Bundesländer, pa onda trošak posebno.

Kad smo kod tradicija, spominjali smo danas tradiciju. Na žalost je, to ćemo se složiti danas zapela na tom putu razvoja da postane snažna moderna komora poput te austrijske ili njemačke. A ono što je važnije od same tradicije posebno u ovo vrijeme covida i post covida i iskreno uopće nisam siguran da je ovo vrijeme kad su zaista poduzetnici posebno mali i mikro poduzetnici, obrtnici na koljenima iz različitih sektora. Dakle, da li je sad najbolji trenutak raspravljati o nečem što je 168 godina staro na ovaj način nisam siguran, ali u krajnjoj liniji svaka kriza je prilika, pa onda u tom kontekstu treba raspravljati. Jako mi je žao da ovo nije moguće pretvoriti u debatu. Dakle, na žalost nema replike na ovo što ja govorim i to mi je zapravo žao. Rekoh važnije od tradicije je danas za poduzetnika, to je da HGK treba postati pouzdana i pametna platforma. Kao prvo mislim da treba biti platforma jer druge zapravo u Hrvatskoj nema u kojem će se unutar jednog institucionalnog okvira surađivati država i poduzetnici i to ne samo Vlada nego sve razine državne vlasti do zadnje općine. Mislim da je to bitno i za jednu i za drugu stranu. Mislim da jedino u toj suradnji države na svim razinama i svim vrstama administracija i poduzetnika sa druge strane mi možemo se ubrzano gospodarski oporaviti i pokrenuti dalje. Drugo mislim da HGK treba biti platforma koja će pomagati Vladi i poduzetnicima u izvozu. Znači HGK pomaže, ali poduzetnici izvoze, a izvoz je prije svega temelj nacionalne konkurentnosti i gospodarstva, a ne sad nekih pojedinaca tamo koji lošije ili bolje rade svoj posao. Ipak sam puno duže poduzetnik nego političar. I nema dileme da ta platforma takva moderna, drugačija komora mislim da treba zapravo donijet sasvim novu energiju u hrvatsku gospodarsku diplomaciju i pomoći resornom ministarstvu. Treće, mislim da ta moderna drugačija HGK može biti platforma koja će maksimalno približiti europske politike ne samo europske pare. Prečesto se priča danas i u Saboru i inače isključivo silnim novcima, oni su važni. Novci su samo i dalje alat. Alat je dobar koliko ga znate koristiti dobro. Ali dakle bitne su europske politike zato što covid i post covid period koji će to je sigurno sad već jasno promijeniti gospodarstva i cijeli svijet u nekom sasvim drugom smjeru. Mislim da bi jedna moderna komora mogla pomoći našim poduzetnicima a i svima nama. Ima još dosta toga, ali sad nemamo toliko vremena. To osobno iskustvo je bilo pa frustrirajuće, iako nekad u puno bolja vremena tamo negdje dvije tisućitih godina dok u jednom trenutku nisam iz čiste frustracije odlučio zapravo otići u komoru i zatražiti to što mi je trebalo ne očekujući ništa. I ugodno sam se iznenadio. Želim reći na kraju nekoliko ljudi sa pozitivnim stavom pomoglo na jednom tržištu, neću reći na kojem. Imali smo neke probleme i nisu bili samo izvoznog karaktera, nego i pravosudnog, ne tako dalekom tržištu od Hrvatske. Dakle, evo ne treba na bazi nekih loših ljudi, loših upravljanja donositi odluke i o većini i o cijelim institucijama. Ono što po meni zapravo komori treba to su tri ključne promjene. To znači da na websiteu komore svaki poduzetnik, svaki građanin, svatko od nas može u svakom trenutku vidjeti svaku i zadnju kunu koja se i kako troši. Bilo je tih troškova po medijima, zaista na žalost za svaku osudu. Neću sad nabrajati, ali bilo je tu razno raznih gluposti. Staviš svaki trošak i svaku stotinu kuna na portal Komore, ljudi imaju onda uvid u to prije svega poduzetnici koji to plaćaju. Drugo je jasno da treba reorganizacija zapravo potpuna transformacija ako se iz ove Komore želi učiniti moderna, pametna institucija na korist svih hrvatskih poduzetnika. Znači da trebaju biti jasni ciljevi, mjerljivi, ključni pokazatelji uspjeha sektora, komore, a posebno onih koji predstavljaju veliki trošak Komore, a to su predstavništva izvan Hrvatske. I na kraju najvažnije a to je potpuna okrenutost i posvećenost Komore dok god poduzetnici ili apsolutno velika, velika, velika većina nema osjećaj da je to njihova kuća i da su tamo dobro došli i da se osjećaju dobro kada spomenu HGK-a, a od tog cijelog posla ništa. Evo duboko smo svjesni svega što danas u Komori ne valja. Znamo što treba učiniti, to treba učiniti ali ne smatramo da je način za to da se ukine dobrovoljno članstvo. Ponovit ću još jednom dobrovoljno članstvo ili obvezno članstvo nije isto što i fiksni godišnji trošak za poduzetnike. Sljedeća rasprava je u ime predlagatelja zastupnik Miro Bulj.

Možda je kolega Milošević i dao svoj razlog. Možda se tada i učlanio u HDZ-e, ne znam iza toga što je svratio.

Koliko ih je? Za koga? Za Nadana Vidoševića i slične njemu? Pa ja se pitam da li su te institucije štitile gospodarstvenike ili su sa tim povlaštenim informacijama uništavale hrvatsko gospodarstvo i stvarala sebi carstva? Pa mi smo nacionalnu sigurnost ugrozili kada su nam preuzeli telekomunikacije i infrastrukturu. E, što su vaši roditelji, moj ćaća plaćali i stariji koji su plaćali mi dali strancu preko naše zemlje i ne plaćaju pravo služnosti.

Znači ovdje je pitanje ključno, ključno je pitanje da li pomažu toliki tereti, da li pomažu toliki tereti i opterećenja našim poduzetnicima koji su obavezni? Ovo je obaveza. Ovo nije pitanje dobrovoljnosti. A koji su rezultati u hrvatskom gospodarstvu po tom pitanju osim monopola određenih grupacija u svim sferama i političkoga sustava koji je jednostavno kontroliran preko gospodarskih komora i ostalih komora? Tako i Turističkoj zajednici, mi imamo komore za selo, seljaka u poljoprivredi.

To su preveliki nameti po mome Klubu Mosta i smatram da treba napokon maknuti ruke sa vrata kojega dave ruke poduzetnika. I kako vrijeme ide ostajemo i bez radne snage zbog tih nameta.

Znači ne možemo ovako funkcionirati. Radno mjesto. Ako hoćemo poduzetnika onda ga moramo rasteretiti da otvori to radno mjesto. Ja govorim sada o nerazvijenim područjima.

Nisu, jer ih nije briga.

Izvolite. Pozdravite mi Slavoniju i Slavonce i nadam se da ćete vi više koristiti svoje minute u borbi za Slavoniju.

Zahvaljujem. Pa ja se sa vama kolega Bulj slažem u velikoj većini toga što ste rekli. Ja sam 10 godina u politici i više od 20 godina u biznisu zalažem da se ukinu stotine nameta. Međutim razlika između HGK-a i HOK-a obrtničke komore dakle to ne bi smio i ne bi trebao biti namet. Znate kada neka firma propadne, ta firma ne propadne zato što su je evo radnici upropastili, nego oni koji upravljaju. Znači oni koji upravljaju su odgovorni i razlog zašto neka firma propadne ili joj ne ide dobro. A na kraju ću vam najiskrenije reći, nisam to mogao reći u ime Kluba, ja mislim da treba dati šansu još jedanput da se taj HGK-a nakon 168 godina reformira, restrukturira i pretvori u neku modernu austrijskog tipa komoru, a ja ću i dan danas i nakon 10 godina politike moj mozak i srce su poduzetnički, ja ću ako to ne uspijemo evo prvi podržati da onda se ide u ovom smjeru koje ste danas predložili.

Ja očekujem.

I očekujem od vas poglavito koji ste poduzetnici koji ste prošli taj koji ste poduzetnici koji ste kroz svoj posao bavite se s time da podržite ovo u ime svih poduzetnika koji glasno viču da se ovo podrži. Evo i očekujem poglavito od poduzetnika kojih ima još među vama da budete puno glasniji i da još jasnije vičete u ime tih svih ljudi koji se bore za radna mjesta u biti uostalom daju i nama plaće i stvaraju nove vrijednosti. Kolega Bulj nekoliko stvari unutar ove rasprave slušam. Dakle, prije svega ono što mi nije jasno jest da je broj jedan netko svjestan da Komora radi loše.

Broj tri, ne pruža usluge kvalitativno onima koji spomenute članarine plaćaju. Uz to nameću obvezu plaćanja istih, a sve pod krinkom zbrinjavanja onih koji slušaju. Meni je ako sam ja sve ovo dobro razumio prestrašna hrvatska stvarnost. Mi oporba dignemo malo glas. Trebali bi biti još glasniji, i još jači, i još snažniji i još ujedinjeniji poglavito liberalne političke opcije kao što je HSLS, pa i IDS se poziva dosta da je liberalan. Oni imaju u turističkoj zajednici IDS, oni imaju drugi rajon koji oni drže i šutljivo podržavaju znači Hrvatsku gospodarsku komoru. Ali to treba glasno govoriti. Šutnja je dovela do ovoga što se događa oko Hrvatske gospodarske komore koja je zadavila sa 500 nameta, jedna je od tih HGK-a i koji davi naše gospodarstvo.

Iz toga je vidljivo da Komora skrbi uglavnom o malim poslovnim subjektima kojima bi inače takve usluge koje pruža bile ili nedostupne ili preskupe. Služi im i kao lobistički kanal, pružatelj informacija, organizator edukacija, sajmova, izložbi i sl. Znači prelaskom na novi način financiranja postavlja se pitanje hoće li Gospodarska komora i dalje biti na usluzi svima ili samo članovima? I da li ćete za neko vrijeme vi ili neki drugi kritičari okrivljivati HDZ-ovu većinu koja je prihvatila ovakve izmjene da su je pretvorili u letističku ustanovu koja pruža usluge samo povlaštenima? Ja sam saborski zastupnik koliko znam legalno izabran preferencijalnim glasovima. I vjerujem ovome svemu što je izložio u ime Kluba kolega Troskot kao stručnjak, kao osoba sa kompetencijama i koja poznaje materiju najviše od ovdje svih nas što se tiče ovoga dijela. Prema tome, ja nemam razloga u ovo sve što je rekao u ime Kluba sumnjati. Ali znam da Hrvatska gospodarska komora ne pomaže našem gospodarstvu i vidljivo je i poduzetnicima je vidljivo iz rezultata. I zašto se poduzetnici bune? Što im je dobro? Mi moramo sve napraviti da rasteretimo poduzetnika za svako radno mjesto. Ponavljam da bi spasili uopće svako radno mjesto moramo rasteretiti. Vi govorite o nekakvih 40 kuna. Odakle onoliki kapital?

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bulj dakle mi smo imali prilike čuti da se HDZ-e odnosno onaj gospodin koji je bio saborski zastupnik koji je u ime HDZ-a govorio da HDZ-e bi se isto mogao složiti da se želi jedna moderna, otvorena, transparentna Hrvatska gospodarska komora, ali da to sad baš nije vrijeme. Da li je vrijeme za 5 godina, 10 godina i pitanje je da li uvijek u životu treba vjerovati nečijim očima ili svojim riječima? Jednako tako se uvijek pila okrene malo naopako. Ja nisam vidjela nigdje u prijedlogu s kojim ste vi išli prema ovom Saboru da predlažete ukidanje Hrvatske gospodarske komore. Hrvatska gospodarska komora ostaje i dalje. Ona i dalje će raditi ono što joj je zakon odredio. Samo vi predlažete pod nekim drugim uvjetima i to je sve. Hvala. A dobro mi smo dali nekakav prijedlog. Ja sam za ukidanje, ja ću ga podržati. Što se tiče mene ja bih osobno ukinuo, ali oni su donijeli zaključak na dobrovoljnoj bazi u biti da onaj tko želi platiti od poduzetnika, to je kao ukidanje. Evo ja osobno. Naravno da su moji predstavnici moji kolege iz Kluba procijenili da na dobrovoljnoj bazi onaj tko želi da plati, onaj tko želi ne mora platiti, a osobno sam suglasan i tražim evo od svih da što se tiče mene dajte amandman ja ću glasati za. Potrudite se ja ću pričekati, nikakav problem. Poštovani kolega Bulj znam da ste jako ukazivali na zapošljavanje, na korupcijske afere i na određene nepotizme što u vašem kraju, a što na nacionalnoj razini. Govorim sada samo načelno na vaš stav. Ukoliko se to dogodi, da li smatrate da je gospodin Burilović na temelju rezultata koje je ostvario zaslužio da postane čelni čovjek Podravke? I da li smatrate da bi gospodin Tušek mogao postati i predsjednik Hrvatske gospodarske komore? A to vas pitam iz razloga što znam da je i bio uključen ili možda čak i vodio Gospodarsku komoru na regionalnoj razini.

Evo, vaše mišljenje. Ali gospodin Tušek pokazuje pregovaračke sposobnosti vrlo kvalitetne. Vrlo dobro bi on to obavljao i odrađivao zadaću u skladu sa onim što mu namijeni onaj tko je nad njim.

Ja mislim da bi sa kvalitetama pregovaračkim sposobnostima koje su neviđenih razmjera, ali ima tu tih kvaliteta u pregovorima vođenja i upravljanja lokalnih, županijskih županija tih, dosta ima tu dosta pojedinaca koji bi mogli obavljati te poslove vrlo kvalitetno u skladu, pa čak bi se možda i Nadan Vidošević postidio. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta zastupnik Troskot.

Javio sam se ponovno zapravo izložiti ove argumente jer gospodin Pavić je rekao da bi trebali ažurirati podatke i odmah sam išao u analizu, pa čisto ići vidjeti da li argumente koje smo bili izložili da li imaju smisla odnosno da li su kao takvi validni i sa promijenjenim podacima. Jer činjenica jest da je Hrvatska gospodarska komora išla u određena restrukturirana rješenja u zadnjih par mjeseci. No prije nego što krenem volio bih još neke stvari tu ponovno istaknuti. Mislimo da je ovo izrazito važna reforma iako je osobni stav gospodina Bulja bio da bi on ukinuo Hrvatsku gospodarsku komoru, to je na izglasavanju dakle u samome našem Klubu bilo to nije dobra opcija, nego smatramo da bi trebalo dakle ukinuti obveznu članarinu prema Gospodarskoj komori jer Gospodarska komora kao takva tu mora postojati. Samo bi se sa ovakvim tržišnim načinom razmišljanja zapravo došlo u viziju gospodina Burilovića koji je i sam rekao dakle da je i vizija same Hrvatske gospodarske komore doći iz prihoda koji se ostvaruju na temelju obvezne članarine koje su u ovom trenutku negdje oko 70-tak posto i da se smanje te članarine, a s druge strane da se povise prihodi koji se ostvaruju od prodaje vlastitih proizvoda odnosno usluga. U ovom trenutku ja bih htio još pozvati još jednom dakle sve stranke, i poziciju i opoziciju da podrže ovaj Prijedlog zakona iz razloga što bi to bila jedna prva reforma koju bismo mogli stvarno primijeniti i kojom bismo mogli pomoći našim poduzetnicima koji u ovom trenutku stvarno krvare. Čisto još jedna mala napomena. Nismo zaboravili ni naše obrtnike. Međutim, nije bilo moguće skupiti potpise i za poduzetnike i za obrtnike i evo dajemo riječ našim obrtnicima da će nam to biti jedna od budućih inicijativa. Dakle, u prvom argumentu ono što smo bili sami već rekli dakle i sama Hrvatska gospodarska komora još od 2015. godine razmišlja o toj viziji budućnosti Hrvatske gospodarske komore koja bi trebala biti u budućnosti. Ono što i mi u Mostu smatramo jest da ta tranzicija bi trebala biti postepena, ali ona je već trebala krenuti još od 2015. godine. A ono što vidimo prema financijskim izvještajima jest činjenica da se strukture prihoda između članarina obveznih i s druge strane prodaje usluga samih od strane Komore nisu promijenile i zato inzistiramo dakle da ovaj način koji bi zapravo i suzbio korupciju bude adekvatan iz razloga što bi tada predsjednik Komore bio primoran razmišljati da mu na poziciju unutar Komore dođe stvarno osoba koja je meritorna, koja može odraditi taj posao na način da Hrvatska gospodarska komora na kraju godine ne bude u gubitku nego u dobiti kao što to rade recimo komore zemalja Slovenije, Estonije, Singapura ili Britanije, Danske, Češke, Poljske itd.

Dakle ovako, EU kreće se između 200 milijuna dolara u Austriji do 700 milijuna dolara izvoza po zaposleniku, to ostaje isto u Njemačkoj, a u HGK imamo sada 30 milijuna dolara kada se izmijene podaci, što je još uvijek jako mali podatak u odnosu kad se usporedi sa Njemačkom i Austrijom koje imaju odnosno trebali bismo imati sličan model kao što je to Austrija i Njemačka, mada smo mi zapeli između tržišno orijentiranih komora i jedne Njemačke i Austrije koje imaju obveznu članarinu. Nadalje, ono što smo još ažurirali podatke jest da u ovom trenutku onda Slovenija nema 12 puta nego od 9 do 10 puta bolji rezultat nego naša komora i da estonska ima između 14 i 15 puta bolji rezultat od 18 kojeg smo bili prezentirali u prvom nalazu. U tom smislu Estonije stvara robni izvoz koji je jednak Hrvatskom i dalje uz tri puta manje stanovnika i u njihovoj komori je zaposleno naglašavam samo 30 zaposlenih, a kod nas ovo što je gospodin kolega Pavić rekao 390. Nadalje, drugi argument ovdje je broj zaposlenih na milijun stanovnika također kada se usporede zemlje kao što Slovenija koja ima 55 zaposlenih na milijun stanovnika, Estonija 24, Austrija ima 90 naša komora kada se izmijene podaci umjesto 130 koje smo bili prezentirali ima 110, ali još uvijek ostaje neučinkovita po pitanju podataka. Što se tiče same efikasnosti poslovanja komore to smo naznačili da je ona neefikasna i da 8 milijuna kuna koje se troše na strana predstavništva primjerice onaj koji se nalazi u Šangaju dakle da taj ured kao takav nije rentabilan. Nije rentabilan iz razloga što tamo postoji i veleposlanstvo naše i tamo postoji gospodarska sekcija gdje su zaposleni ljudi. I s druge strane kada imamo i Gospodarsku komoru i s druge strane veleposlanstvo odnosno ljude koji se bave sa gospodarskom diplomacijom, kada imamo pad izvoza, mislim da je to onda od 20% mislimo da je to dupla administracija i da bismo se u tom smislu s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo trebali onda odabrat ili jedno ili drugo. Dakle, ne možemo imati i jedno i drugo i pad od 20% izvoza, a s druge strane imamo povećane troškove sajmova. Dakle, mi smo više uložili u odnosu na 2019. odnosno '18., '20. i '19., međutim mi nismo ostvarili bolji rezultat. Naravno 2020.g. je isključena zbog korone i tu smo bili pošteni u smislu same analize. Nadalje, ostali smo kao jedna jedina zemlja članica socijalistička zemlja u EU govorim koja i dalje ima obveznu članarinu. Dakle, što se tiče argumenta da obveznu članarinu imaju Austrija i Njemačka, to su ipak zemlje koje ostvaruju puno znatno bolje rezultate što smo već pokazali u analizi efikasnosti tih dviju komora, a i s druge strane imaju puno dužu tradiciju tržišnog natjecanja.

Međutim, s druge strane ono što je interesantno da je upravo i sam g. Burilović rekao da je glavni razlog zbog čega se Sud časti ukida upravo da je financijski neodrživ. I tu je opet upitno zbog čega bi uopće taj Sud časti odnosno takve javne ovlasti i trebale bit odnosno financirat se od strane samih poduzetnika iz razloga što se eventualni problemi i sporovi uvijek rješavaju na temelju trgovačkog prava i to na trgovačkim sudovima odnosno s druge strane u nordijskim modelima odnosno nordijskim zemljama se partneri sami po sebi već razdvajaju na dobre i na loše u samom kontekstu poslovanja. U tom smislu tu je zaključak stvarno da sve su ovo razlozi zbog čega mnogi poduzetnici odbijaju Zlatnu kunu, naveli smo neke od njih, dakle m noge IT kompanije koje su sada počele cvjetat, Hrvatska polako postaje start up nacija kao što je to Izrael, ko što smo imali prilike gledat kod Infobip-a, NANOBIT-a, i ostalih i Rimca dakle probijamo se na globalno tržišta od malih lokalnih kompanija postajemo jednorozi u koje prepoznaju vanjske kompanije i ulažu novce u naše kompanije.

Iako više nitko normalan ovo ne gleda, evo, ja sam tu ostao pa ću i ja reći par riječi pa možda to stavimo na društvene mreže, možda netko pogleda. Govorimo o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Dakle, evo kako idu ti zapisnici.

Nisam sve pročitao, evo onda sljedeći zapisnik. Kaže potvrđivanje Zapisnika s konstituirajuće sjednice Skupštine HGK, financijski izvještaji, Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja. A onda 2. srpnja 2020. potvrđivanje Zapisnika s 3. sjednice, Izvješće o poslovanju HGK za 2019. g., Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima, Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK, Izvješće o realizaciji Programa rada HGK, Izvješće Nadzornog odbora, izmjene i dopune Financijskog plana HGK za 2020. g., itd. Evo još samo ću vas s jednim maltretirati zapisnikom.

Dakle ovo su zapisnici koji su suhoparni, dosadni, a netko dobija novac za ovo što radi i dobija ga od koga? Od hrvatskih poduzetnika. Dakle hrvatski poduzetnici, uz to što moraju muku mučiti kako da zarade sebi kunu da bi opstali na tržištu još moraju od te svoje kune odvojiti jedan dio novca da bi plaćali one koji se bave ovime. Koji su sami sebi svrha. Kojima je jedini posao donijeti financijski plan pa onda rebalans financijskog plana pa onda izvješće o financijskom planu pa onda izvješće o poslovanju financijske, znači od HGK, o raspolaganju sredstvima, o zgradama, dakle jedno veliko ništa. Dakle ja neću ovdje u rukavicama govoriti nego ću biti iznimno jasan. HGK bez obzira što tamo rade brojni djelatnici iako neki od njih i marljivo rade, neki ne rade, ona nema smisla, odnosno jednostavno tu instituciju na ovaj način hrvatski poduzetnici ne smiju financirati, odnosno hrvatska država treba ukinuti. Točka. Ili ako hrvatska država, odnosno hrvatska Vlada smatra da ona ima smisla, neka nađe neki drugi izvor financiranja, a neka to ne budu hrvatski poduzetnici. Sljedeća rasprava je Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Evo jedan prijedlog zakona, izmjene i dopune zakona koji je dao jedan oporbeni klub, po uobičajenoj praksi dobiva najzadnji mogući termin koji je moguće dobiti, ali možete se pohvaliti da ćete imati raspravu koja će ići u 2 dana. Što vladajući misle? Kako će vladajući glasati, to nam pokazuje ova desna strana sabornice, evo, ipak je jedan kolega ostao tek toliko da ne kažemo da nema nikoga. Oni će na odborima i raspravljati nešto drugačije i reći će što o tome misli, kao što smo mi imali prilike čuti na Odboru za gospodarstvo gdje su zaista kolege iz HDZ-a kad su raspravljali, bili čak i žešći nego što smo mi bili iz oporbe.

Ovo je jedna od tema koja se kroz hrvatsku politiku i javnost vuče već godinama i desetljećima, a bez ikakvog pomaka i umjesto da o tome zaista dobije se jedan malo pristojniji termin, namjerno je odabrano dan kad će biti i rasprava o Strategiji, znamo da je Strategija tako važan dokument, da o tome ćemo raspravljati svi, ali što je, tu je. I kad govorimo o HGK, kad govorimo o članarini, s jedne strane uvijek imamo nekog koji govori o tome da obveznu članarinu treba ukinuti, a s druge strane, to vlade odbijaju argumentima da se ne može preko koljena, da se treba postepeno, da Komora ima javne ovlasti i da moramo paziti da se ne poremeti osjetljivi komorski sustav RH. Malo otvorite web stranicu HGK, na njoj piše da promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu, ali ako se želite okrenuti izvozu, Komora će za vas pronaći partnere i pomoći izlasku na strana tržišta.

Često vam dođe da koristite onu uzrečicu „aj' nemoj za mene lobirati, aj' me pusti da to učinim sam jer to učiniti bolje i ekspeditivnije i više za svoju korist“ Kad gledate malo tu regionalnu razgranatost infrastrukture Komore, onda se kaže, možete dobiti pravno savjetovanje, niz informacija, bazu podataka, poduzetničkih edukacija, sufinanciranje nastupa na sajmovima, upućuje se u izvore financiranja i savjetuje pri apliciraju sa europska sredstva. Komorski kontakti mogu biti potpora kod lokalnih razvojnih agencija, razvojnih banaka i drugih državnih institucija. Isto tako mogu biti preporuka komercijalnoj banci ili prijavljen nabavi poslova u zemlji i inozemstvu. I kad to pročitate, što jedino možete reći, pa sjajno.

I za to hrvatski poduzetnici su dužni uplatiti i zbog te odlične usluge i lani je to bilo članarina od 165 milijuna kuna i Vlada je naravno protiv ovog prijedloga jer jedno je nabrajati razne parafiskalne namete građanima i poduzetnicima i obećavati da će ih se ukinuti, a sasvim drugo je podržati ideju kad na stol dođe neki konkretni prijedlog. Kao što smo imali prilike vidjeti, kolege iz HDZ-a će na odborima to podržati, čak će i u raspravi reći da se, evo, oni zalažu za jednu modernu, otvorenu, transparentnu, drugačiju HGK, ali ne u mom dvorištu. Baš i nije pravo vrijeme. Treba malo pričekati pa za jedno još jedno 20, 30 godina bi bilo apsolutno neko primjereno vrijeme. Pozivaju se pritom i na primjer Njemačke koja također, ima obveznu članarinu zaboravljajući da je njemačka komora moćan gospodarski i politički faktor prvog reda. A da su tu i savezne i državne vlasti dužne konzultirati u cijelom nizu pitanja i kad malo pogledate ulogu i značaj te komore, ona i vedrije oblači njemačkom politikom i administracijom. Kod nas politika i administracija vedri i oblači komorom. Sva istraživanja koja su rađena prvenstveno u Europi s kojom se vrlo rado uspoređujemo, pokazala su da je dobrovoljno komorski sustav agilniji, brži, spretniji, inovativniji u svom radu i zastupanju interesa poduzetnika. To je i logično jer kao i poduzetnici koji su na tržištu rada, a kod nas su prisiljeni plaćati članarinu, u dobrovoljnom sustavu je komora na tržištu i prisiljena je pružati usluge koje netko želi platiti. I u jednom trenutku je u ime predlagatelja g. Bulj postavio pitanje da mu nije jasno zašto se HDZ toliko opire. Pa zato što može. Zato, ponavljam onu rečenicu, za razliku od njemačke komore koja vedri i oblači njemačkom politikom i administracijom, kod nas politika i administracija vedri i oblači komorom. A tko je tu najmanje važan? Pa poduzetnici. Oni uredno plate, pomnožite godišnju članarinu puta broj poduzetnika i točno znat što imate. Stoga ovo je jedan prijedlog koji je apsolutno vrijedan, ne samo naše pažnje, nego je vrijedan jedne rasprave u jednom drugom terminu, a i vrijedan je da o tome razmislimo.

Suština rasprave o ovom pitanju je vrlo jednostavna. Ako ona trena poduzetnicima i gospodarstvenicima, ako komora uistinu služi interesima njihovog poslovanja, onda će se prije svega, upravo poduzetnici i gospodarstvenici boriti da ona opstane, vrlo rado će plaćati članarinu, a ne samo to, tražit će i dodatne načine da se djelatnosti Komore izdašnije financiraju iz njihovih vlastitih sredstava. Međutim, naši gospodarstvenici, naši poduzetnici ne govore tako. Oni u Komori vide maćehu i neprijatelja i zbog toga upravo iz njihovih redova dolazi inicijative da se obavezna članarina u, pa čak i samo članstvo u ovim komorama, kao obavezno ukine. Dakle ako naši poduzetnici vape za tim da se ovdje nešto promijeni, a s druge strane politika i to sa desne strane sabornice protiv toga snažno se buni onda jasno možemo zaključiti da komora u ovakvom ustrojstvenom i organizacijskom smislu služi prvenstveno njima. Vratimo se na trenutak na to kako su komore nastale, komore su nastale iz cehovskih udruženja, cehovi su sami tražili načine kako štititi i organizirati svoje interse, a model u kojem država nešto nameće, država u kojom nešto sili u Hrvatskoj je uspostavljen onda kada je politika u komorama vidjela priliku za svoj profit i za svoju korist, a na uštrb interesa poduzetnika i gospodarstva.

I sada nema potrebe ponavljati sve ono korisno i dobro što su govorili prethodni govornici, iste argumente možemo podržati i mi sami i nedvojbeno je da će klub GLAS-a i Centra glasati za ovaj prijedlog. No dva su dodatna detalja koje bi ipak htjela posebno naglasiti. Dakle način glasanja o ovom prijedlogu i o ovoj inicijativi dat će odgovor na pitanje tko je zapravo od političkih stranaka vjerodostojan u svojim političkim programima i vrijednostima s kojima se na neki način biračima i glasačima predstavljaju i kojima se reklamiraju, kroz ovo ćemo zapravo vidjeti tko su one političke stranke koje sjede uz desnu stranu sabornice, prije svega iz svog vlastitog koristoljublja i oportuniteta pa iz tog razloga neće glasati za ona rješenja koja bi po logici stvari trebala biti i dio njihovih političkih programa.

Sljedeća rasprava uvaženi zastupnik Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista.

Evo skoro će ponoć pa ću vam reći dobro jutro još malo.

Tamo se ostvaruje prihod od preko nekakvih 300 milijuna kuna i to značajno poskupljuje cijenu rada u RH te zapravo nadležnosti mogu preuzeti ministarstva bez dodatnim opterećivanjem radno sposobnog stanovništva u RH. Između ostalog to dodatno i narušava slobodu udruživanja i tržišta poduzetnika. Mali mikro poduzetnici kojih je danas najveći broj u RH to se prvenstveno odnosi i na njih, ja ću vas podsjetiti danas za isplatu plaće koja je nešto malo veća od minimalne neto plaće i neovisno o tome što zbog ove krize ti mali mikropoduzetnici nemaju prihode ili su prihodi smanjeni mora svaki mjesec platiti ogromni doprinos.

Sve to vodi do minimalno tisuću eura mjesečno kako bi poduzetnik preživio s nekim dohotkom i dao što je prisiljen dati, a trenutno zbog covid krize nema od kuda.

HSLS će podržati svako rasterećenje gospodarstva i poduzetnika, a zalažemo se i za sljedeće mjere kojima bi se uvela dodatna transparentnost u rad komora, tu smatram i strukovne komore, to znači žurno donošenje horizontalnog Zakona o komorama, ukidanje obaveznog članstva i članarina i u strukovnim komorama, mogućnost osnivanja i konkurencije više komora unutar jedne profesije jel onda će se oni boriti zapravo da zastupaju svakog malog građanina i svog člana jer će samo na temelju svoje aktivnosti dobiti članarinu, zabrana disciplinskih … članova zbog verbalnog delikta što je često u strukovnim komorama danas u RH gdje neki imaju zbilja doslovno monopol koji im je dodijeljen od države i postavlja se iznad i državnih ministarstva u tom slučaju odnosno narušavaju ugled i čast komore, a radi zaštite slobode izražavaju se kao ustavne vrijednosti. Uvođenje obavezne prijenosa sjednica skupština komora, upravnih odbora i drugih tijela komora što je danas lako dostupno kako bi se osiguralo pravo javnosti na transparentnost i informacije o radu komora jer Zakon o pravu na pristup informacijama nerijetko je mrtvo slovo na papiru kada su komore u pitanju. Demokratizacija i standardizacija procesa odlučivanja tijela komora i izbora članova u ta tijela, uvođenje adekvatnog nadzora nad zakoništvom rada komora, a od strane nezavisnog regulatornog tijela i sankcioniranje odgovornih za nezakonitost u radu komora. To je jako slabo regulirano i nažalost svjedoci smo, evo ja sam u zdravstvu da cijeli ovaj niz komora često funkcionira na granici zakonitosti. Usklađivanje nekoliko desetaka danas važećih zakona koji reguliraju rad komora sa Zakonom o komorama i paralelno s njihovim donošenjem.

Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. U pola noći mi raspravljamo o jednoj od mogu reć ključnih stvari pred sramotno praznom sabornicom. Biti svjestan kako je rekao maloprije kolega Milošević da HGK radi loše ne voditi računa o ljudima koji u ovoj državi stvaraju, a voditi računa o onima koji slušaju, a sve pod krinkom obveze stvaranja prihoda od kojih 70% čine članarine nije ništa drugo nego jedan oblik suicida gospodarstvenika iz zasjede države. Postavljam pitanje, čega je strah bilo koga u ovoj sabornici podržati prijedlog koji je ispred ako su namjere svakog od nas čiste? Ovakvim primjerom pod pretpostavkom da se ovaj prijedlog neće izglasati očituje se više nego jasnom činjenica kako svrha postojanja institucija u RH nije nikakva drugačija osim da su one svrha sebi samima i onima koji slušaju. Ako već komora radi loše, pitam se koje su zapravo sankcije za svakog onog koji radi loše i je li ih uopće ima? Možda je jedina sankcija za one koji rade loše obvezna članarina od kojih se financiraju. Parazitiranje na grbači naroda i ljudi koji u ovoj državi nešto stvaraju mislim da je poprilično dosta i puna kapa više-manje je svima. Hipotetički gledano, zašto bi se bilo tko bojao neplaćanja dobrovoljnih članarina ako radi dobro?

Ne glasanje za ukidanjem obveznih članarina nije ništa drugo nego jedan oblik govora koji nam daje do znanja i manifestira puno više stvari od onih koje nam se čine na prvu. Čini mi se da je HGK u istom ili sličnom stanju u kakvom je dobar dio, neću reći svih, ali dobrog dijela sustava i zbog kojih veliki broj na kraju krajeva ljudi i odlazi iz ove države, a to je ništa drugo nego trulost, trulost u svim porama. Ako bi tkogod uzeo rezultate komore kao relevantne, kao relevantan pokazatelj opravdanosti plaćanja članarina dakle ako bi rezultati bili oni koji su relevantni vrlo brzo bismo uvidili i relevantnost ne samo članarina nego i postojanja HGK.

Da li smatrate da u uvjetima proglašene pandemije potrebno dodatno zaštiti gospodarstvo, posebno poduzetnike od nepotrebnih troškova? Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Romana. I van uvjeta pandemije smatram da ovo društvo i svi oni ljudi koji stvaraju u ovoj državi su preopterećeni nametima koji zapravo za svoju svrhu imaju ono što svi mi ovdje vrlo dobro znamo samo je pitanje koliko smo spremni to glasno progovoriti i zaurlikati, a to je zapravo zbrinjavanje i osiguravanjem jedne budućnosti onima koji slušaju. Primjer susjedne nam Slovenije, ali još više i Estonije koje su danas daleko ispred nas u ekonomskoj razvijenosti pokazuje koliko su nužne i radikalne reforme koje uključuju i ukidanje obveznog članstva u komorama. Slovenija je ukinula obveznu članarinu, a komora ipak opstaje bez ikakvih problema. Godišnja članarina plaća se na temelju veličine tvrtke i razine njezine uključenosti u rad komore. Može li to biti i kod nas? Poštovana kolegice. Ja bih bio humoristično tragičan u odgovoru, dakle ne znam ima li nas uopće više tko prestići u bilo kakvom obliku govora, bilo da je riječ o bilo kojem dijelu funkcioniranja ove države. Tako da mislim da je svaki suvišan dodatak u biti nije ništa drugo nego suvišan. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi kolega. Nekad kad neke stvari glasno izgovorimo onda nam one zaista zvuče čudno. Poduzetnicima. Što poduzetnici kažu? Sve ok, ali dajte da se stavimo u odnos da ja sam odlučim da li hoću tu biti, da li vi meni služite i za to ću naravno kao i u bilo kojoj udruzi ako ste u udruzi ptica pjevica tamo ćete onda neku naknadu plaćati. Ja često imam osjećaj i to ću sad glasno izgovorit, da naša Vlada nema nikakav problem da zaista tretira kao da su poduzetnici malo bedasti. Složio bih se poštovana kolegice Anka sa svim onim što ste rekli s tim da bih dodao kratku digresiju da HGK prije svega služi sebi samome, a onda jednim puno manjim dijelom onima zbog kojih postoji. Osvrnut ću se na jedno pitanje koje ste zapravo postavili vladajućima, retoričke je naravi. Glasi, pa tko bi se zapravo protivio ovakvoj inicijativi i ovakvom prijedlogu s obzirom na sve argumente koji su izneseni tijekom rasprave? Odgovor je jednostavan, protive se oni koji pokazuju otpor prema svakom prijedlogu, svakoj inicijativi da se Hrvatska na bilo koji način u pozitivnom smjeru i u pozitivnom pravcu mijenja. I upravo je paradoksalno da mi danas o obaveznom članstvu u komorama govorimo istovremeno kada smo pričali i o strategiji razvoja Hrvatske u sljedećem desetogodišnjem razdoblju. Jedino želim naglasiti da je netočno da bi zapravo sama komora kao takva prestala postojati jel bi se izgubila njezina funkcija i svrha. Udruga ugostitelja, udruga poduzetnika, razne udruge i inicijative pokazale su da su poduzetnici izgubili povjerenje u ovakvu komoru i okrenuli su se drugim alternativama u kojima svoje članstvo dobrovoljno plaćaju. Dakle, problem je u komori koja na neki način [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] postala režimska institucija.

Hvala. Poštovani kolega Kujundžić.

Ali to pokazuje koliko je taj sustav truo.

Poštovani kolega Grmoja. Da istina je HGK služi kao i veliki dio svega onoga što je u domeni kao takve, služi za zbrinjavanje svih onih koji slušaju. Cijeli niz je takvih primjera, ukoliko krenemo od samog županijskog ustroja bilo koje županije, bilo koje ustanove koja je u domeni opet županije, dakle ista stvar se manifestira i ovdje u tom primjeru kojega ste izgovorili i vi, a i to je više nego jasno svima nama. Ono što smo možda zaboravili spomenuti u cijeloj toj priči jest činjenica da zasigurno kao i u svakom drugom sustavu postoji u HGK ljudi koji rade, koji svoj kruh svagdašnji zarade pošteno i poštenim i predanim radom i zasigurno da oni da je cijeli HGK takav da mi danas o ovome ne bismo pričali.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Izmjene ovog zakona predlaže se zbog potrebe za dodatnim oslobađanjem hrvatskih poduzetnika od parafiskalnih nameta. Kriza koja je hrvatsko gospodarstvo pogodila zbog epidemije korona virusa dodatno je naglasila potrebu za troškovnim rasterećenjem hrvatskih poduzetnika od nameta za koje po mišljenju predlagatelja nema potrebe ukoliko ih poduzetnici sami ne žele plaćati.

Po izjavama samih poduzetnika udruge koje su se pojavile kao reakcija na sporu reakciju Vlade RH vezano uz gospodarske mjere puno su više ispunile svoju svrhu nego HGK koja je očito postala svrha sama sebi. Također obvezno članstvo nije potrebno jer postoji veliki interes hrvatskih poduzetnika za udruživanjem na bazi dobrovoljnog članstva. Jedna od udruga je u samo nekoliko mjeseci postojanja uspjela okupiti nekoliko tisuća članova koji u ovo teško vrijeme dobrovoljno plaćaju članarinu ukoliko za to vide svrhu. Monopoliziranje predstavljanja poduzetnika koje to u stvari i nje od strane Hrvatske gospodarske komore nema smisla i treba prepustiti hrvatskim poduzetnicima mogućnost da odluče za koga i žele li uopće da iz zastupa te da shodno tome i plaćaju ili ne plaćaju članarinu. Hrvatska gospodarska komora na ovaj način godišnje naplati oko 300 miliona kuna te smatramo da poduzetnici imaju pravo odlučiti što će s tim novcem napraviti. Hoće li ga sačuvati za svoje poslovanje ili investirati u udruživanje. Ovakvog prijedlogu zakona postoji velika podrška hrvatskih poduzetnika te dugogodišnja praksa djelovanja HGK koja pokazuje da on njihovog rada nema pretjerane koristi za poslovanje naših poduzetnika. Nažalost HGK se više pretvorio u političku organizaciju nego je potpora hrvatskom gospodarstvu. Nedovoljna transparentnost rada, kriminalne aktivnosti unutar Hrvatske gospodarske komore te političko uhljebljivanje također su doprinijeli takvom statusu te institucije u javnosti. Smatramo da takvom načinu rada i financiranju komore mora doći kraj te je ovaj prijedlog zakona prvi korak prema tom cilju. Uz podršku poduzetnika i javnosti tražimo i podršku Hrvatskog sabora za donošenje ovih iznimno bitnih zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Hvala.

Nema ga. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvažena zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ovo malo kolegica i kolega što je preostalo još u sabornici, još jedna rasprava o prijedlogu oporbenih zastupnika u ovaj, u ove kasne sitne nekako smo se već i privikli na to i u biti što reći o ovom prijedlogu koji je pred nama osim da Domovinski pokret ga u potpunosti podržava. Od početka svog djelovanja Domovinski pokret ukazuje na to da je naša država preskupa, a da su poduzetnici preopterećeni brojnim nametima. I bez obzira na nekoliko krugova porezne reforme koji su kao horizontalni ili kako bi rekao kolega Zekanović vodoravne mjere, djelomično su rasteretile naše poduzetnike, ali ostaje cijeli niz parafiskalnih nameta i uz brojne administrativne zahtjeve koji kompliciraju poslovanje, u Hrvatskoj parafiskalni nameti su po brojnosti i financijskim iznosima među većim problemima s kojima se poduzetnici susreću i to nisu beznačajni iznosi, radi se o milijardama koje umanjuju sposobnost poduzetnika za ulaganje u nove investicije, istraživanje i razvoj ali isto tako i plaće zaposlenika. Sad govorimo i večeras govorimo o toj članarini Hrvatskoj gospodarskoj komori i taj namet je sporan iz nekoliko razloga, a prvi i temelji koji su već istakle kolege je taj princip dobrovoljnosti koji kod ovog nameta ne postoji. Iz njega u principu proizlazi i slijedeći razlog koji je vezan za karakter ovog nameta, a koji se zbog te obvezatne prirode percipira kao jugokomunistički relikt iz nekih prošlih vremena. Svi mi stariji znamo da u bivšoj Jugoslaviji su članstava u nekim organizacijama bila obavezna pa ste tako u određenoj dobi postajali pionir ne svojom voljom, a na isti način ste postajali i dio socijalističke omladine mada nikada niste pristupnicu potpisali. Stupanjem u radni odnos postajali ste član sindikata, a poduzeća su ili radne organizacije kako se to tada zvalo, bile članovi gospodarske komore. Ta se praksa u neovisnoj Hrvatskoj zadržala do današnjeg dana i ne čudi što brojni poduzetnici gledaju na to obvezatno članstvo kao na nešto što je do sada trebalo biti ukinuto. Ne treba zanemariti visinu članarine mada smo čuli da je ona simbolične naravi, ali poduzetnici na visinu te članarine ne mogu utjecati i naravno da je i to frustrirajuće. Osim toga poduzetnici ističu kako određene usluge koje komora nisu nikada konzumirali i u biti im ni ne trebaju. Kada se sve to sagleda, svi ti razlozi frustracija naših poduzetnika je očigledna i posve razumljiva. Razlog više je i činjenica da je članstvo u nekim, u komori u nekim drugim tranzicijskim državama koje su ovdje već spomenute na dobrovoljnoj osnovi. Ja osobno sam mišljenja da komora u principu dugoročno ne bi bila na gubitku kada bi članstvo bilo na dobrovoljnoj osnovi. Naime, članovi komore imaju pogodnosti temeljem kojih bi ista i zadržala velik broj članova, a to potvrđuje činjenica da preko 200 obrta, OPG-ova, zadruga i udruga je odlučilo dobrovoljno se učlaniti u HGK jer je većina prepoznala akciju Kupujmo Hrvatsko kao važan kanal za promociju i plasman svojih proizvoda.

Često smo išli na nova tržišta zajedno s komorom jer nam je to smanjivalo troškove i osiguravalo kvalitetan marketinški nastup na tržištu na kojem vi u početnoj fazi ne znate koliko ima ustvari potencijala. Osim toga, komore rade i brojne analize koje su korisne gospodarstvenicima i edukacije koje su za članove besplatne ili su po povoljnijim cijenama od tržišnih. I zbog svega navedenog mišljenja sam da ukidanje obaveznog članstva dugoročno uistinu ne bi ništa promijenilo u komori te bi se određena, određeni broj poduzetnika i dalje odlučio na članstvo u komori. Na taj način bi se anulirali razlozi koje sam već navela i koji dovode do frustracija kod članova koji su tu po sili zakona. S druge strane komora bi se prisilila i nekako, bila bi primorana daleko racionalnije poslovati nego što posluje sada i za razliku od kolege Miloševića koji bi komori, koji također smatra da komora jednostavno mora krenuti u reorganizaciju ali bi im dao još dvije godine, ja nisam toga mišljenja, ja mislim da je komora nakon 30 godina što nije napravila neke stvari zrela za šok terapiju i ako su naši brojni poduzetnici zbog ove Covid krize i svega što ih je snašlo bili prisiljeni na šok terapiju i na poslovanje u iznimno teškim uvjetima, a sve analize pokazuju da je ova situacija bila najteža i najteža je upravo za male poduzetnike za koje evo i danas smo čuli i od ministrice kada je govorila o strategiji da su upravo mali, srednji poduzetnici, mikro poduzetnici to je kičma našeg gospodarstva, ali mi tu kičmu lomimo cijelo vrijeme s tim brojnim nametima, administrativnim, razno raznim začkoljicama i da rezimiram na kraju, neću dužiti sitniji su sati. Upravo kroz ovakve nekakve inicijative bi ostvarili tu nekakav prostor gdje bi poduzetnici ipak mogli ulagati više u razvoj, u istraživanje, u nove investicije, u nova radna mjesta. Stoga Domovinski pokret podržava i mi ćemo podržati ovaj prijedlog te moram naglasiti kako danas po našem mišljenju ima i daleko većih problema s kojima se suočavaju naši poduzetnici i ne samo oni nego i gospodarstvo u cjelini. Drago nam je što je ova tema došla na raspravu u Hrvatski sabor u ovom noćnom terminu, ali na to smo i navikli. I bilo bi lijepo da postignemo konačno i oko neke gospodarske teme konsenzus i zajedništvo, a ne samo oko obnove potresa i sličnih stvari jer to od nas očekuju ne samo poduzetnici već i stanovnici naše domovine. U situaciji kada se borimo sa epidemijom, kada su našu domovinu pogodila 2 razorna potresa trebamo učiniti apsolutno sve što je u našoj moći kako bi našim poduzetnicima olakšali poslovanje.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici i poštovani građani RH koji nas u ove sitne sate, sada je već pola jedan pratite putem ekrana. Htio bih još dotaknuti određene argumente za koje smatram da su jako bitni, a koji su bili navedeni od strane vladajućih, a to je godina osnivanja gospodarske komore u RH koja se dosta često navodi kao argument tih 150 godina za ostavljanje ove obvezne članarine koju poduzeća odnosno poduzetnici moraju plaćati Hrvatskoj gospodarskoj komori. Evo uzeli smo neke primjere od gospodarskih komora u Europi koje su na dobrovoljnoj bazi, dakle imaju to načelo dobrovoljnosti, a opet s druge strane, dakle s druge strane imaju isto dugi niz godina od kada postoje. Jedna od najstarijih, jedna od najstarijih komora na svijetu i najpoznatijih u tržišnom, na tržišnom načinu razmišljanja jest upravo Britanska komora tržišna komora koja postoji od 1860. godine. Dakle, tamo je dobrovoljno članstvo, nije obvezno, a s druge strane postoji jako dugi niz godina kao i Hrvatska. U Estoniji oni već postoje 100 godina, imaju dobrovoljno članstvo i upravljaju sa 3000 subjekata. Slovenska gospodarska i industrijska komora postoji od 1860. godine, dakle 160 godina. Češka koja broji 15.000 subjekata ona postoji 170 godina od 1850. godine. Mađarska koja broji nekoliko desetaka tisuća subjekata postoji 170 godina, a 1850. godine ju je osnovao car Franjo Josip koji je ujedno bio i mađarski kralj. Što se tiče same Poljske koja također ima dobrovoljne članarine, ona je također prošla i socijalizam i danas se nalazi u kapitalističkim zemljama i imaju dobrovoljne članarine, tržišno razmišljaju i dignuli su ekonomiju u zadnjih 20 godina jako punu. Dakle, prva, prva nekakva vijeća trgovine je dignuo poljski vojvoda još 1809. godine, a 1859. godine dakle otprilike sa godinama kada su u ovim zemljama osnivane komore, dakle nakon raspada Prusije osniva se Glivice koja je preteča današnje Poljske gospodarske komore. U tom smislu evo su primjeri komora u Europi koje su neke odnosno većine od njih prošle socijalizam, a s druge strane imaju dobrovoljno članstvo i dobrovoljne članarine. Njih krasi s jedne strane efikasnost, transparentnost, učinkovitost i dobrovoljnost što fali našoj gospodarskoj komori. S druge strane čuo sam jedan od argumenata vladajućih u debatama koje smo imali, da Hrvatska gospodarska komora raspolaže odnosno upravlja sa nekih 150.000 subjekata. E sad išao sam pogledati s obzirom da po sličnosti, dobrovoljnosti odnosno prisilnosti naplate s te strane, dakle Austrija i Njemačka su slične Hrvatskoj, međutim evo išli smo gledati jedna Austrija ona ima 540.000 članova s kojima upravlja, dok jedna Njemačka ima preko 3 miliona članova kojima upravlja. Međutim, ovdje postoji jedna velika distinkcija odnosno različitost s kojom se može uspoređivati dakle odnosno ne može uspoređivati Hrvatska, dakle Njemačka i Austrija imaju puno veći izvoz po zaposleniku komore, Austrija ima, dakle 200 milijuna dolara izvoza po zaposlenom, a Njemačka ima 700 milijuna. Vidjeli smo po Hrvatskoj, ona ima 30 milijuna dolara izvoza. I s druge strane, ono šta se pokazuje kao trend, dakle ukoliko postoji prisilnost članstva, tada postoji i veliki broj članova koji su unutar komore i to ima smisla. Dakle u ovim zemljama ranijim kojim sam naveo, dakle Estonija, Slovenija, Češka, Mađarska i Poljska, oni su smanjili broj članova unutar komore iz razloga što tamo članice, odnosno subjekti unutar komore nisu prisiljeni biti unutar same komore i ne moraju to plaćati ukoliko to ne žele. S druge strane, tamo gdje je prisilno članstvo, kao što su recimo, Hrvatska, Austrija i Njemačka, dakle tu ima veliki broj članova, međutim, s druge strane, vidjeli smo da po efikasnosti Hrvatska se sa tim zemljama koje imaju taj germanski model, ne može mjeriti.

Uvaženi zastupniče Troskot. Prije svega, želim vas pohvaliti za doista dobru temeljitu pripremu, međutim, argumente za ovaj prijedlog kojeg mi podržavamo ne treba tražiti u prošlosti, time nikoga nećemo ni u što uvjeriti, samo vas želim nadopuniti i reći da smo zapravo mogli argumente povezati sa onime što smo danas govorili o Nacionalnoj razvojnoj strategiji. Svi smo utvrdili da ciljevi koji se žele postići ni na koji način nisu povezani s mjerama i sa eventualnim načinom kako do određenog cilja stići, a kad govorimo o rasterećenju gospodarstva, evo, Komora prikuplja 300 milijuna kuna. U Strategiji razvoja ne govori se na koji način će se pomoći poduzetnicima da više ulažu u inovacije, u istraživanje, u razvoj, u digitalnu zelenu tranziciju, sve ono čime, onim riječima čime Strategija obiluje, pa evo, otklanjanje ovog nepotrebnog nameta bio bi jedan dobar put, dobra mjera, dobar korak upravo u tom pravcu. Uvažena zastupnice Orešković, ja se s vama slažem, ono što sam čuo, što je i meni argument koji jednostavno ne stoji i nema smisla, da se obvezna članarina ne može ukinuti u Hrvatskoj zato što već postojimo 150 godina. Slažem se i meni je to isto apsurdan argument, ali evo išli smo istražiti i ostale komore koje su danas već tržišno orijentirane, već su digitalizirane i već su se okrenule, dakle tržištu, a opet, s druge strane, njihovo osnivanje jest, datira otprilike u istim godinama kada je i Hrvatska. Vezano za ovu Nacionalnu strategiju koju ste rekli, dakle cijela mudrost se svodi na sljedeće, dakle ona korupcija s kojom se bavite dugi niz godina, nepotizam kojeg vidimo i ovdje u Komori, nažalost je istjerao naše ljude van iz Hrvatske koje onda iz iseljeništva plaćaju doznake, a upravo taj iznos doznaka je razina gospodarskog rasta na godišnjoj razini.

Zahvaljujem se dragi kolegice i kolege i svi koji su preostali ovdje sa strpljenjem da slušaju argumente za i protiv ovog zakona pa čestitamo da jeste ostali. Prvo bih rekla jednu stvar, htjela bih zaista da, mislim da je važno da je ova rasprava balansirana i da se kao argumenti ne koriste možda neke stvari koje u potpunosti i ne stoje, a to je da HGK ne radi ništa ili da nema baš nikakvu funkciju. To naime, nije baš tako točno. Ja i kad sam radila kao poduzetnica i obrtnica, ne mogu reći da sam imala osobito pozitivna iskustva, kao što su neki ovdje istaknuli, ali opet za određene subjekte postoje određene usluge, pa i javne ovlasti koje HGK obavlja i to treba istaknuti. I treba istaknuti da ipak jest u posljednje vrijeme, evo, ja ću to zaista reći, napravljen određeni iskorak u uslugama koje HGK nudi, istaknut ću tu posebno digitalnu Komoru kao jedan možda prvi korak i dobar model u kojem bi Komora trebala ići, a posebno mislim da ima važnu ulogu u otvaranju podataka, odnosno da postane i neka baza otvorenih podataka za gospodarstvo.

Nismo razlikovali pitanje obaveznog članstva i pitanje obaveznog doprinosa za članstvo. Dakle, meni se čini da kad uspoređujemo hrvatski HGK sa drugim komorama, isto ulazimo malo u prostor nepoznatog, odnosno da nisu stvari tako jasno usporedive iz razloga što naš HGK je hibrid između nečega što bi trebalo obavljati ili što je tijelo javne vlasti, s jedne strane i s druge strane, asocijacije privatnih subjekata. Dakle, ima i jednu i drugu funkciju. Ova prva funkcija koju sam napomenula, tijela javne vlasti odnosno nekoga tko obnaša određene javne ovlasti se HGK ta funkcija jača u zadnjih nekoliko godina kada su na nju prebačene negdje između 13 i 15, ne znam sad koji je zadnji broj javnih ovlasti koje one direktno daje poduzetnicima. I sad, što je tu slučaj? Dakle država zapravo pretvara HGK u mini ministarstvo obrta i poduzetništva, koje pruža određene, ima zadatak obavljanja određenih javnih ovlasti, to samo po sebi nije loše, ali po meni je argument za to da nisu poduzetnici ti koji po sili zakona moraju plaćati obavezni doprinos. Nego ako HGK vrši ono što je pozitivna obaveza države iz Ustava RH, a to je promicanje gospodarstva i jačanje gospodarstva da je tada i obaveza države da iz javnog proračuna taj dio njenih funkcija financira. S druge strane ovdje je postavljena po meni bila lažna dilema. Da li HGK treba funkcionirati na tržištu ili ju trebaju financirati poduzetnici. Ja pak vidim da HGK može imati ta dva krila. Jedno gdje funkcionira po principu agencije, dakle nekoga tko daje, pruža, ima javne ovlasti i pruža određeni policy okvir za razvoj gospodarstva u Hrvatskoj i to je dio po meni koji bi trebao se financirati iz javnog proračuna. I drugi gdje će pružati i razvijati usluge direktnog servisa, dakle direktnog servisa poduzetnicima koji onda može naplaćivati kroz dobrovoljnu članarinu ili naplaćivati kao uslugu ovisno o tome dakle kojeg je tipa. Dakle, ne smijemo odmah odbaciti određene funkcije nego možemo možda i kreativno promisliti kako zapravo vidimo svrhu i funkcioniranje HGK u Hrvatskoj jer to je zapravo krucijalno pitanje.

Svratit ću još malo pažnju na odluku Ustavnog suda iz 2009. godine sa kojom se zaista ne slažem, ali je važno možda ovdje neke argumente istaknuti iz te odluke Ustavnog suda i zapravo pobiti ih jer će se vjerojatno većina na nju pozivati. Dakle, Ustavni sud je tada zapravo donio rješenje kojim se odbija prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori gdje je obrazložio kao prvo da se odredba Ustava koja jamči slobodu udruživanja ne odnosi na gospodarske subjekte nego samo na građane. To je prvo moram reći vrlo dubiozno. Zašto se sloboda udruživanja ne bi odnosila na pravne osobe? Ja kao pravna osoba bila gospodarski subjekt ili neka vrsta druga, druga vrsta pravne osobe imam pravo i osnivati udruženja i biti član udruženja. Dakle, kada bi to vrijedilo tako da ova negativna obaveza se prenosi na pozitivnu obavezu, mislim to zaista bi bilo nedopustivo. Dakle, to bi konkretno značilo da se pravne osobe ne mogu slobodno udruživati. Drugi argument koji su koristili jest da pitanje poduzetničkih sloboda koje se garantiraju Ustavom ne mogu funkcionirati bez i moraju se sagledavati u okviru i drugih sloboda i obaveza, a to je konkretno pozitivna obaveza države koja kaže da država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih. Ok, i šta sad onda Ustavni sud tu radi? Ustavni sud onda kaže da nije pravedno da neko koristi pogodnosti koje ostvaruje asocijacija dakle HGK koje on nije član. To bi konkretno značilo kad bi mi taj princip na sve primijenili, to bi konkretno značilo da svaki radnik u Hrvatskoj mora biti član sindikata jer koristi pogodnosti koje sindikat ispregovara kao socijalni partner sa Vladom i nije onda valjda ne bi bilo fer da koristi pogodnosti koje je za njega sindikat izborio. Dakle, to ne mogu biti argumenti i želim samo ovdje to napomenuti da ako će se to isticati argument da zaista to moramo anulirati. Međutim, bez obzira na odluku Ustavnog suda na zakonodavcu je da regulira i ja mislim da je u ovom pogledu micanja prisile obaveznog doprinosa ovo dobra inicijativa. Međutim, da se ne smijemo dati zavesti ko što često se damo zavesti činjenicom da je neka institucija loše funkcionira jer je kooptirana zaista i zarobljena od strane političkih elita i služi zbrinjavanju stranačkih kadrova što sve vrijedi za HGK, ali to nas ne smije navesti na put uništenja te institucije nego moramo tražiti doduše još uvijek kreativno jer nismo većina, kreativne modele kako spasiti tu instituciju ali istovremeno ju činiti boljom i učinkovitijom za one kojima uslugu treba pružati. Jer rješenje koje se vrlo često ovdje čulo večeras, a to je da će funkcioniranje HGK na tržištu HGK učiniti boljom institucijom nije točno. Jednostavno po meni ja u to ne vjerujem, a ne vjerujem iz razloga što smo imali prilike vidjeti i to je gospodin Bulj evo danas isticao kako funkcioniraju privatne kompanije koje su nekada bile javne, kako one danas funkcioniraju, da li pružaju bolju uslugu korisnicima, da li telekomi pružaju danas bolju uslugu i jeftiniju uslugu korisnicima nego što bi bilo da su u javnom vlasništvu? Dakle, moramo kad radimo ovakve iskorake biti balansirani u onome šta je svrha. Svrha jest očuvanje institucije, ali stavljanje u pravu svrhu, davanje prave svrhe i funkcije i financiranje koje je u skladu s tom funkcijom.

zastupnik Miro Bulj.

Ja bi ovdje samo rekao da mi dalje nisu jasni motivi HDZ-a i koalicijskih partnera zbog čega ne žele prihvatiti ovaj prijedlog.

Ovdje je ključno pitanje otpor ogroman, otpor sustava HDZ-a i vladajućih i to je priznao Domagoj Milošević ovdje i on je sam rekao da je pokucao na vrata HGK-u 2000.g. tu negdje da su mu se vrata otvorila, riješio je probleme, ušao je u HDZ, postao je ministar i ostao je i dalje poduzetnik. Tako vam to funkcionira i to je poruka koja je bila iz srca iskrena, da li je bilo u zanosu ne znam žao mi je što nije ovdje volio bih s njime i debatirat o tome, ali je činjenica da ljudi koji vode HGK su stvorili svoje carstvo, a još više me zabrinjava šutnja predstavnika Vlade koji niti jednu riječ do sada nije rekao osim šta je napisao vjerojatno u mišljenju nešto, ali kao predstavnica Vlade zbog čega ne izlazite. Znači ovo je borba protiv onih koji urušavaju radna mjesta, koja podapinju noge poduzetnicima.

Koalicija Bene, daš koncesiju čoviku iz građanske stranke i imaš koaliciji i problem riješe. Jel kolega Tušek je to vrlo dobro pokazao kako se to radi i zaista bi on mogao biti budući predsjednik HGK sa pregovaračkim sposobnostima, ala kao što je poduzetnici koji upravljaju u mojoj županiji, koji radnike nisu platili, koji su uništili sve od humanitarne pomoći se obogatili u ratu i oni sada tezgare pomorskim dobrom za koaliciju, to vam je sustav, to vam je sistem.

To je očekivano.

Ja bih samo iskoristio priliku pa bi samo proširio raspravu gđe. Benčić.

Uvažene kolegice i kolege. Što vladajući misle u ovom prijedlogu apsolutno mislim da vam je jasno. Ja ću sad malo raspravljati drugačije, dakle petkom kad glasamo onda ima niz zakonskih prijedloga koje čitamo kao tehnički, jednoglasno je, nekad je dvoje, troje zastupnika suzdržano, ali ima jako puno zakonskih prijedloga koje smo ocijenili da su tehnički, da su u redu, da su na vrijeme. Zamislite iznenađenja kad oporba napravi jedan jednostavan, jasan zakonski prijedlog da vladajući kažu gle, nije to loše, ajmo mi vidjeti što se tu može i ajdemo mi zajedno glasati za to, to će biti iznenađenje i to će biti jedan pomak uopće u načinu djelovanja ovog Sabora i u načinu odlučivanja.

Rasprava i vladajućih i oporbe je bilo da nešto moramo mijenjati, rasprava i vladajućih i oporbe je bilo da hoćemo novu, otvorenu, transparentnu, drugačiju komoru koja će zaista služiti onima koji to od nje očekuju. Ako je u nazivniku svima to isto zašto onda ne možemo doći do situacije da i kažemo ok, imamo taj prijedlog ajdemo vidjeti što je i izglasat, no naravno ja sam u ove kasno noćne odnosno rano jutarnje sate malo naivna, ali takva ću valjda biti sve dok će me biti.

Dakle, apsolutno nemamo ništa protiv toga, tradicija je od 16. Veljače 1852., ali se stvari mijenjaju.

Mijenjajmo stvari dajte da napravimo korak naprijed. Što su naši gospodarstvenici odnosno poduzetnici rekli? Krenuli su u druge oblike udruživanja jer one u koje ih tjeramo zakonom da moraju biti ne zadovoljavaju njihove interese i rekli su Vladi, rekli su nama svima radite si vi što hoćete, a mi ćemo ići tamo gdje se dobro osjećamo, gdje nešto možemo napravit, gdje se neke stvari mogu mijenjati, gdje ne odlučuje neko o tome što treba. Ja sam namjerno g. Troskotu kada je imao uvodno obrazlaganje prijedloga pitala za nekretnine, odjedanput se je HGK iako ona ima posebnu onu udrugu koja se bavi nekretninama, ali ne nekretninama koje će HGK kupovati, nekretnine koje će onda uređivat, nekretnine u kojima nitko neće biti i to čak u gradovima i nekim dalekim zemljama gdje imamo ambasade koje su u najmu, a prostori od HGK zjape prazni. To sam sigurna da nitko neće. I vratit ću se na ovo uvodno. Ako imate u nazivniku sve iste stvari, ako i u nazivniku imate da hoćemo otvorenu, transparentnu, drugačiju, ako hoćemo da se mijenja, ako hoćemo napraviti iskorak, pa zašto ne napravimo onda i taj iskorak i kažemo, ljudi moji oporba je dala jedan prijedlog zakona, taj prijedlog zakona je zavrijedio da se o njemu raspravlja, on je sad u prvo čitanje, stavimo ga u drugo čitanje i između prvog i drugog čitanja vidimo šta je i zamislite iskorak koji bi bio u smislu demokracije u ovoj zemlji, vladajući su rekli oporbi evo odradili ste nešto kako treba, odradili smo to zajedno i to je jedan prijedlog koji je nama prihvatljiv.

Primijetio sam za vrijeme izlaganja da ste postavili pitanje vezano za nekretnine, pa čisto me interesira s obzirom da tu imate jako puno iskustva na koji način biste to optimizirali primjerice sve one nekretnine koje ste bili nabrojali, dakle da li je prijeko potrebno da se one sve kupuju, da li bismo ih možda mogli i iznajmljivati pa na takav način onda možda i dodatne prihode ostvarivat? I recimo zamolio bih vas da komentirate ovaj MEKCI to je tzv. ta Mediteransko-edukacijski komorski centar inovacija koji je evo neupotrebljiva ruševina, to je nekadašnji Motel Panorama u Preluci kod Rijeke koji i dan danas stoji nedirnut. Pa evo zamolit ću vas vaše mišljenje o tom.

Uloga HGK nije bilo da se bavi nekretninskim biznisom, da kupuje pa da onda to koristi na različite načine, no što je tu je.

Dobro jutro. Pa maloprije ste rekli da sam dobio zadatak da budem ovdje, vjerujte me da nisam jer interesirala me ova rasprava kako u vrijeme dok sam bio ministar puno sam surađivao sa HGK i naravno uvidio sam i pozitivne i negativne stvari. Dakle, mislim da nije tu previše daleko u smislu da HKG da, obavezna članarina prijelazno razdoblje recimo dvije godine, kao što smo mi nešto slično napravili sa sustavom turističkih zajednica gdje je puno debate bilo, napravili smo jedno prijelazno razdoblje u međuvremenu nekih 30-ak ih se ugasilo i limitirati osobne dohotke kao što smo limitirali u sustavu turističkih zajednica ne 60, 70% nego na eventualno 20 do 30%, a ostalo na tržištu. Dakle, postoje razni modeli samo ne šok terapija baš do te razine da je sutra zatvorimo tj. uvedemo članarine da se više ne mogu uplaćivati. Hvala lijepo. Znate zov sirene je ono čemu ne možete odolit. Ako ste sami s ove strane sabornice i ako ste jedini ostali od vladajućih onda ne možete odolit da mi s ove govornice se ne zapitamo čemu je to tako. Bilo bi za očekivat da još nekog od vaših kolegica i kolega je ova tema zanimala, bilo je za očekivat da se možda i uključi u raspravu iako vidim da je još tu neko prijavljen za raspravu pa možda se iz kluba zaista dođe, to je bilo za očekivat kao što sam i u ovoj pojedinačnoj raspravi cijelo vrijeme naglašavala. Dakle, vi ste i na Odboru za gospodarstvo vaše kolege i vi sad rekli da vi niste zadovoljni s tim što imamo, rekli ste da se treba mijenjati pa zašto onda nešto ne napravimo? Samo zato što je prijedlog došao od oporbe. Pa to ne smije biti razlog. Dakle, pustite u drugo čitanje, između prvog i drugog čitanja ajdemo vidjeti, ovdje niko ne ide sa sjekirom i siječe.

Uvažena kolegice. Postavlja se pitanje šok terapije kome? Pa ne mislite li da su oni upravo ti koji su pogođeni krizom i svim negativnim posljedicama od korone pa do nedostatka strukturnih reformi koje Hrvatska uporno odbija provesti ili vi smatrate da od šok terapije treba upravo štititi HGK kao strukturu koja očito svojim netransparentnim utroškom sredstava koristi prije svega političkim elitama koje u nju uhljebljuju svoje istrošene kadrove, o tome se ovdje radi. Iz svega što smo danas kroz raspravu saznali vidimo da je HGK akumulirala veliku količinu financijskih sredstava koje je utrošila između ostalog i u nekretninski biznis.

Činjenica je dvije stvari, jedna stvar da ima nešto manje zaposlenih nego što ih je bilo i da su tu nešto napravili što je činjenica ali nedovoljno.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici.

Da, potrebno je ukinuti obveznu članarinu za HGK kako bi se rasteretilo gospodarstvo i smanjila presija na tvrtke, ali kako bi se rasteretilo poslovne subjekte još jednog nameta na čije plaćanje troše osim novca i svoje vrijeme. Hrvatsko gospodarstvo opterećeno je stotinama parafiskalnih nameta i uplivom države, a HGK je još jedna institucija koju svi plaćaju no samo neki od nje imaju korist.

Sama Gospodarska komora ima imovinu od preko 300 milijuna kuna od koje se dijelom može financirati. Dakle, ako se ponaša kao dobar gospodarstvenik stavi tu imovinu u funkciju, prihod od nje mogu biti temelj od kojega će se Gospodarska komora u budućnosti financirati. Obvezna članarina kako je sada samo iritira ljude i dio je razloga zbog kojeg vlada loša klima u gospodarstvu. U slučaju da ukinemo obveznu članarinu možda bi i klima u hrvatskom gospodarstvu bila nešto bolja.

Ono što je posebni problem je što je na čelu HGK su često bili članovi jedne stranke, vladajuće stranke HDZ-a.

Kako HGK nije radio dobar posao sve ove godine, nastale su neke druge organizacije. Organizacije poslodavaca i poduzetnika. Primjerice, kada je trebalo skupiti popis nameta u Hrvatskoj, nije HGK bio taj koji je to napravio već Udruga poslodavaca. Također, smatram da je ovo test, test za one političke stranke koje govore za sebe da su protržišne, da su liberalne na ekonomskim pitanjima. Nadam se da će one pokazati glasovanjem i podržavajući ukidanjem, podržavajući ukidanje obvezne članarine da će pokazati da su doista protržišne stranke.

Hvala. Slažem se, ako su doista liberalne stranke. Neke stranke u Hrvatskoj se tako predstavljaju, žele dobiti na popularnosti, na taj način ovo je danas, ovo je sada test za njih.

Uostalom, raspravu o ovoj temi su tražili hrvatski poduzetnici i obrtnici. Ja sam ponosan, evo, što je kolega Troskot i Klub Mosta što su uputili ovaj zakonski prijedlog gdje tražimo ukidanje obavezne članarine za HGK. Napisan je i zakon za Hrvatsku obrtničku komoru, on je u dnevnom redu, složili smo se s opozicijom da nam za ovaj mjesec daju potpise kako bi ovo došlo na raspravu i evo, pogledajte, imamo kao opozicija institut da dva zakonska prijedloga uputimo mjesečno odnosno da ih stavimo na raspravu i glasovanje u HS-u i pogledajte kada taj prioritet koji smo se, za koji smo se mi kao opozicija potpisima izborili, kada dolazi na raspravu, u 10 sati ili iza 10 sati navečer, a sad je 1 iza ponoći kada raspravljamo o tome. Evo vidim neki portali ipak prate ovu raspravu što pokazuje da postoji interes javnosti, ali očito da postoji interes vladajućih da se o ovoj temi ne raspravlja u jedno normalno vrijeme kako poduzetnici, obrtnici, svi ljudi koji su pogođeni ovim nametom, prisilnim nametom, ne bi vidjeli kakav je stav vladajućih. Koliko sam mogao vidjeti, kolege iz HSLS-a su najavili podršku ovom zakonskom prijedlogu. Zanima me kakav je stav HNS-a liberalnih demokrata prema ovom zakonu, ako bismo mi uspjeli cjelokupnu opoziciju izvući, što je onako malo upitno, ali evo, kolega Troskot, budući da ste inicijator ove inicijative, potrudite se u ovim danima koji su pred nama do petka ovaj, obavijestiti sve zastupnike, zamoliti da dođu u petak, a pozivam hrvatske poduzetnike i obrtnike da prate ishod tog glasovanja u petak. Ja sam sada evo, došao sam iz emisije Otvoreno, bila je tema politička korupcija, politička trgovina i ja mislim da hrvatski građani koji su gledali tu emisiju mogu biti tužni, razočarani zapravo, poslane su poruke da oni koji su snimali određene razgovore, da su oni problem, da su oni nekakvi špijuni, da su oni nekakvi udbaši koji snimaju razgovore. Da je to nešto što je nemoralno, a nije nemoralno nuditi, ne znam, pozicije direktora, ne znam, parka odnosno ravnatelja PP Medvednica, nije nemoralno obećavati da se plate znači jumbo ili jumbo plakati ili plakati za političku utakmicu i to pokazuje koliko je korupcija metastazirala u HDZ-u i općenito u hrvatskom društvu, imamo s najviših pozicija u državi obranu te političke trgovine i od predsjednika Milanovića i od znači predsjednika Vlade, predsjednika HS-a, a zašto je to tako?

Govorio je kolega Troskot o tome kako nije isključeno da će neki od aktera ovih afera završiti u nekoj od tih institucija i to je ono što je problem. Ja sam danas premijeru rekao da je vrijeme da se okrenemo tržišnom gospodarstvu, da se maknemo od ovog ortačkog kapitalizma i da u tom tržišnom gospodarstvu znači imamo što manje države, što više nekakve privatne inicijative.

U ime predlagatelja Miro Bulj.

Uvažena predstavnica Vlade, uvaženi kolegice i kolege, vidimo da je ovdje iz većine ostao hrabro čovjek porijeklom iz Ričica kod Imotskog, junački drži stamenito vid ćemo sad i izlaganje njegovo, očekujemo svi da će on to u skladu sa Andrijicom Šimićem koji je branio nas u ta vrimena nekakva jel, inače uzor moj i idol, takvi su ljudi koji su buntovni, da će on to sad podržati, da je donio odluku jer je ostao sam ovdje, da će bivši ministar i sad naš kolega zastupnik Pavić to podržati jer ne vidim razloga da se ovo odbije. A maloprije je baš on izgovorio s ove govornice da ćemo plakati za tim institucijama ako ih ugasimo.

Ali dobro, uglavnom nije mi jasan otpor i nije mi jasna šutnja predstavnice Vlade zbog čega ne otvori raspravu, a ima pravo to po Poslovniku i s ovim argumentima kao predstavnica Vlade kaže da li će prominiti mišljenje, da li će, da li još ima nekakvih dokaza da se hrvatska gospodarska i novih argumenata da se ostavi jer 500 parafiskalnih nameta je previše. Ja ne znam odakle je uopće obraz na ovaj način razgovarati sa tolikim parafiskalnim nametima i ministar kaže mi ćemo plakat. Ja pozivam sve kolegice i kolege da dođu u petak i da, glasanje je u petak, i da to ovaj zakon, prijedlog zakona izglasamo. Još jednom ponavljam ako nakon ovoga svega što se događa u pravosuđu, što se događa korupcija, ako ne pomognemo poduzetnicima da ostanu u Hrvatskoj i da se razvijaju da otvaraju nova radna mista onda jednostavno Hrvatska nema budućnosti. Evo ja to govorim često branim radnike, radnička prava, odlazim kod tih ljudi, ima ih oštećenih kao šta Danko Končar u Brodotrogiru radi što mu padne napamet, ne plaća radnike, ima i takvih poduzetnika znači ne smijemo i te ljude zaboraviti. Uništena je brodogradnja, uništeno je sve. Međutim ovi ljudi koji žele raditi skinimo im tu obavezu da moraju plaćati tolike ovaj parafiskalne namete. I to je ono o čemu bi morali duboko razmisliti, a ne kazati kao što kaže kolega Milošević iz HDZ-a ja sam bio poduzetnik 2000. godine se vratio u gospodarsku komoru i on je riješio problem.

Također jedno pitanje, vrlo bitno, povlaštene informacije koje su imali u gospodarskoj komori tijekom privatizacije. Šta su napravila ta Hrvatska gospodarska komora jel je radila za nekakve tko zna čije interese. Koji su rezultati vidljivi sada?

Hvala. Poštovani kolega Bulj, sada kako stvari stoje ovdje, malo sam računao tu s kolegama ako bi došli svi zastupnici oporbe uz HSLS-ov, znači manjinci navodno ne podržavaju, Radnička front ne podržava, bit će jako gusto, mogao bi zakon i proći.

Tako da evo ima šanse i moramo se sad svi angažirati da konačno oporba dođe na glasovanje u petak u punom broju. Pa i ja bi pozvao sve da dođemo i znači da budemo kao oporba ozbiljniji i jedinstveniji po pitanju poglavito kad se radi o glasanju jer najviše što odgovara većini je ta neozbiljnost i mislim da se to može postići, dogovori, a ovi koji neće glasati oni će imati svoje razloge, naravno da je IDS-u puno bitnija ova turistička zajednica oni tu imaju …/nerazumljivo/… će oni to riješiti, a mi očekujemo da će naš vitez iz Ričica možda presuditi vidimo da je odvažan bivši ministar naš kolega zastupnik pa da on bude odlučujuća ruka da kaže hrabro kao i dosada junački u odlučnim trenucima premijeru Plenkoviću neću evo ja ću glasat ovako ja sam to i napravio, ja sam glasao kao većina protiv proračuna, prema tome iz razloga šta nisu dali određene potpore nerazvijenim područjima u cetinskom kraju, u Dalmatinskoj zagori ja sam glasao protiv proračuna.

Poštovani potpredsjedniče sabora, državna tajnice, kolega Bulj baš ste me dobro nasmijali, vitez iz Ričica, hvala vam na tom epitetu, pa evo kao vitez iz Ričica inicirao sam i osobno dok sam bio ministar ukinuo sam 2 parafiskalna nameta koji su se ticali regionalnog, tako da ako je netko za ukidanje parafiskalnih nameta to je uprava Vlada, ako je netko propoduzetnička vlada to je ova Vlada. Meni su čak, sindikati znate da me ne vole, bio sam optuživan da sam baš na strani poduzetnika, ova Vlada je 8 milijardi kuna dala potpore poduzetnicima, poreznom reformom smo rasteretili, ukinuli smo parafiskalne namete, tako da ako je netko za poduzetnike to smo mi. Da li je potrebna reforma Hrvatske gospodarske komore? Da je. Da je. Da li je potrebna transformacija? Da je. Da li je potrebna posvećenost komore poduzetnicima? Da je. I ovdje se ne radi o 42 kune ovdje se radi o pripadnosti komore, ovdje se radi o tome da li poduzetnici vide korist od članstva u gospodarskoj komori. Kada gledamo sustave ono što sam u uvodnom dijelu rekao Austrija, Francuska, Njemačka imaju gospodarsku komoru. Upravo radi iskustava rada sa Austrijskom gospodarskom komorom smatram da ovom sustavu treba dati šansu da se transformira, da mu treba dati šanse. Ukoliko to ne uspije, da i ja ću podržati ovakve inicijative, ali nešto i to zato sam rekao da će se plakat, nešto što se stvaralo 168 godina ukinuti ovako jednim zakonom, a bazično sami ste rekli gospodine Bulj da ste vi za ukidanje, bazično ide u tom smjeru.

Postistina odnosno pitanje dezinformiranja, pitanje toga da više nemamo jednoznačno što je istina, da ne vjerujemo više znanosti, da ne vjerujemo klimatskim promjenama. Postdemokracija gdje se pokušava rušiti demokratske institucije, pokušava se transformirati i rasformirati sustavi i postljudskost koju vidimo i po pitanju i depresija, strahova u društvu, podjele u društvu. Vidimo što se desilo Americi, vidimo u mnogim državama.

Tamo kada odete poduzetnici su ponosni da su članovi gospodarske komore. Kada odete vidite da gospodarska komora ima delegirano javno djelovanje po pitanju dualnog obrazovanja. Bio sam u Siemensu u Beču i djeca koja tamo idu na praksu dualnog obrazovanja i Siemens su izuzetno zadovoljni što su u gospodarskoj komori. Gospodarska komora ima svoj institut za obrazovanje koji se zove WIFI institut koji je nudio i suradnju i postojao u RH. Taj institut izradio je standarde zanimanja za 20.000 zanimanja, podsjetio bi da upravo radi sporosti i vijeća i što smo imali i zakon nedavno na odboru o kvalifikacijskom okviru će se ubrzati, mi do sada imamo 30, WIFI nam i Austrija gospodarska komora nudili su nam besplatno da preuzmemo njihove standarde zanimanja u strukovnom obrazovanju. Prema tome, postoji model, postoji način da osiguramo tu pripadnost koju gospodarstvenici imaju, da vidimo korist, da institucija koja se stvarala 168 godina opstane. Nisam za to da se preko noći gase institucije, da se populizmom ide. Ova Vlada je pokazala da može rezati parafiskalne namete, osobno kažem da sam ih i 2 predložio da se ukinu i ukinuta su.

Članak 231. Poslovnika kaže predsjedatelj daje zastupnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Hvala. Poštovani kolega Paviću, ja ne znam ovaj kako vi to predstavljate da ste vi to nekakva Vlada koja ukida namete s obzirom na stanje u gospodarstvu, s obzirom na broj nameta, s obzirom na količinu odnosno broj ljudi koji je otišao iz Hrvatske. Dakle, naše gospodarstvo, naši poduzetnici, naši obrtnici su u teškoj situaciji, ništa vi posebno niste napravili imali ste izvanredne okolnosti, znači stanje na financijskim tržištima, idealnu priliku za provesti reforme, ništa ova Vlada konkretno nije napravila. Dakle, nemojte se hvaliti brojke vam ne idu u prilog, a sad ova kriza pokazuje koliko zapravo jednu dobru klimu niste iskoristili da Hrvatska napravi korak naprijed. Ako govorimo o nezaposlenosti pričale su se da će biti 400.000 naraslo je za 5-6.000 nezaposlenih, ako govorimo o zaposlenosti 3 kvartal 2020.-te porast zaposlenosti na 67,8% prošla vlada prvi mandat Andreja Plenkovića 100.000 novih mjesta. Ako govorimo o potporama poduzetnicima 8 milijardi dosad ispraćenih za 600.000 radnih mjesta. Nove mjere koje uključuju i režije, mjere skraćivanja radnog vremena, mjere za mlade poduzetnike od 1.1. 130.000 kuna potpore. Ja sam osobno ukinuo dvije mjere, dva parafiskalna nameta.

Poštovani zastupniče Pavić, nedavno je predsjednik Vlade istaknuo, a večeras je i zastupnica Perić, a vjerujem da je to i vaš stav, da je članarina potrebna jer je to tradicija koja traje puni, koliko, 168 godina. Pa bi je evo napravila jednu usporedbu sa prvim tramvajem u Osijeku prije 168 godina kojeg je vukao konj, te da li smatrate da je zaista sada vrijeme da se konačno maknemo od ustanova koje i dalje žive u tim vremenima i da ih zamijenimo recimo možda tramvajem na struju. Instituciju koju ima Austrija, koju ima Njemačka, koju ima Francuska, vi biste to ukinuli radi populizma, radi toga da budete malo popularni, da se dodvorite. Kažem ja jesam osobno za poduzetnike, osobno sam ukinuo 2 nameta, osobno sam se zalagao za mjere poduzetnicima, osobno sam se u mjerama aktivne politike zapošljavanja posebice da se ukine SOR i da potpora mladim poduzetnicima koje smo digli sa 25 na 130.000 kuna tako da mislim da imam kredibiliteta u tome. Prvo kolegica Nikolić kao i drugi kolege koji su danas govorili o ukidanju obvezne članarine za gospodarsku komoru nikad nisu govorili da treba ukinuti gospodarsku komoru samo da bude model po kojem će biti dobrovoljna članarina. Dakle, nisu govorili o ukidanju kao što imputirate.

Koliko poslovnih subjekata koji su u 10 godina platili tih 5.000 kuna, koliko od njih je na kraju stvarno imalo koristi od gospodarske komore to je ključno pitanje. Ako nisu imali korist, zašto bi plaćali. Ako gospodarska komora odrađuje dobar posao i ako će odrađivati u budućnosti još bolji posao onda će se sigurno naći i onih poslovnih subjekata kojima će biti drago plaćati tu članarinu.

Mi smo smanjivali parafiskalne namete, niste vi, mi smo rasterećivali poduzetnike niste vi, mi smo osigurala značajna povlačenja europskih sredstva niste vi, Plenković je osigurao 24 milijarde EUR-a od kojih dobar dio ide poduzetnicima, vi ste izgubili vaša vlada je izgubila milijardu EUR-a, jeste toga svjesni gospodine. U regulativi CPR da one zemlje koje su imale krizu 2008., a ušle su prije 2013. u EU dobivaju 10% gore. Mogli smo sada imati milijardu EUR-a više za poduzetnike da ste vi nešto radili tada. Imali ste priliku, niste iskoristili.

I zamjena teza koja je vezana za činjenicu da oslobađanje od plaćanja članarine znači ovaj da je netko za gašenje gospodarske komore je potpuno kriva teza, ali u slobodi govora dakako da je to dopušteno. Da li je, sad pogledajmo malo koje su ovlasti, zakonske ovlasti Hrvatske gospodarske komore RH, dakle koja je regulirana zakonom, ali i o tom bi se dalo pričati, ali to ću dalje poslije u svojoj pojedinačnoj raspravi. Pitanje je slijedeće, ovlasti Hrvatske gospodarske komore RH je mizerna u odnosu [[Upadica: Vrijeme.]] na druge zemlje. I sami ste to naveli, prema tome vrijeme je da se to promijeni [[Upadica: Vrijeme.]] ali to nema veze sa članarinom. Gospodin Fabijanić smatram vas ozbiljnim čovjekom i upravo mi je drago da se mičemo od floskule i razgovaramo argumentirano. Upravo to. Treba vidjeti koje su ovlasti, treba vidjeti kako dobiti da poslodavci stvarno osjete vjernost za koju plaćaju, nije tu u pitanju 42 kune pitanje je što poslodavci dobivaju za to, koje ovlasti za njih rade, recimo WIFI i gospodarska komora u Austriji bavi se certificiranjem mentora koji rade u dualnom obrazovanju. Imaju razrađen sustav koji je certificiran od države.

Poštovani kolega Pavić, mislim da vi zapravo svojim konstantnim ponavljanjem da uvođenje dobrovoljne članarine HGK zapravo znači ukidanje HGK dovoljno govorite o samoj kvaliteti rada HGK, jer očito ste i vi onda svjesni da je kvaliteta tog rada toliko loša da nitko od poduzetnika ne bi dobrovoljno to htio nastaviti financirati. Ali ne razumijem čemu stalno to, to inzistiranje vladajućih da se da još neki ajmo reći period od barem 2 godine da se tu nešto promijeni, to smo već više puta večeras čuli, jer ja ću podsjetiti na izjavu iz ožujka 2014. predsjednika HGK koji kaže, povjerenje komore ozbiljno je narušeno te je prvi cilj vraćanje ugleda i povjerenja, komora mora biti transparentnija i biti kvalitetniji gospodarski servis. Kolega evo drago mi je da ste noćas tu kao kandidat isto za gradonačelnika Zagreba vjerujem da ćete imati mnoga iskustava u građenju institucija i upravljanju institucija, za sada vodite, sudjelujete u vođenju jednog manjeg grada. Institucije koje su godinama ovako stvarane imaju neku svoju povijest, imaju neku svoju vrijednost i isto tako, ako se pod pritiskom ovakvog populizma uruše teško da će se ikad izgraditi. Da li takve institucije imaju budućnost, evo vidimo na primjeru nekoliko država, da li imaju korisnost, da, da li je potrebna reforma, je, mi smo prvi koji ćemo kritizirati, ali smo isto tako prvi koji ćemo ići u smjeru da to treba transparentno biti, da treba biti na korist poduzetnicima, ali kroz neki period i kroz neko vrijeme. Smatram da je kolega Pavić povrijedio Poslovnik, Članak 238. vrijeđajući kolegu saborskog zastupnika koji onda procjenjuje za što je kolega sposoban ili nije sposoban.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici i poštovani građani RH koji ste još uvijek budni i pratite nas putem ekrana, ja sam malo ostao razočaran sad sa ovim nastupom, stvarno sam očekivao više i baš sam pomno pratio jer ste ga bili kolega Pavić baš najavljivali i zanimalo me šta ćete reći vezano za Austriju ne u smislu sad ovog jeftinog zapravo napada u smislu gašenja institucije jer sam tu retoriku već čuo, nego zanimalo šta ćete se ovaj pripremiti jer znam da se pripremate za nastupe i zanimalo me šta ćete to ponuditi u smislu austrijskog modela. Ovdje sam čuo nekakav ponos koji je bio spomenut, ali vjerujte mi da su i Finska i Danska i Estonija i Slovenija i Poljska i Mađarska i Češka jako ponosne zemlje, jako ponosne zemlje. Najvažnije kompanije koje se otvaraju, a mnoga predstavništva se otvaraju pogotovo u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj danas Estoniji da ne govorim kao digitaliziranom paragonu cijele EU, moram reći da su to jako, jako ponosne zemlje. Dakle, naglašavam ponovno, baš mi je žao da ste to, da imate tu retoriku jer vas smatram, barem su vam rasprave uvijek pripremljene. Dakle, gašenje institucije mislim da to, da je bespogovorno uopće to ići sada razmontiravati i govoriti jednostavno da to nije istina jer to nismo govorili. Dakle, nitko nije ugasio recimo jednu instituciju u Estoniji, nitko je nije ugasio, u Sloveniji nije ugašena bila, u Češkoj nije ugašena, u Mađarskoj ni Poljskoj nije ugašena, a onaj stari argument od 150 godina baš je gospođa Orešković pitala zašto se stalno vraćamo u prošlost, pa ja bih isto postavio pitanje gospodine Pavić, zašto se uvijek vraćamo u prošlost. Pa evo to su isto institucije, namjerno smo izvadili te podatke znajući da ćete taj, znajući da ćete taj podatak iskoristi. Dakle, sve ove komore koje sam dao su stare 160, 170 godina, a u slučaju Poljske ona datira još iz 1809. godine, a suvremena gospodarska komora Poljske datira iz 1859. nakon raspada Prusije, Glivice se zove, evo konkretno gospodarska komora iz kojeg je nastala. A sad ono kad ste rekli 2 i 2 godine, dakle mislim da hrvatski poduzetnici više toliko vremena nemaju. A zašto to smatramo da je tako? Pa iz razloga što prvih 25 godina u Hrvatskoj gospodarskoj komori gledali nosoroge, muflone, Mona Lise, govorili smo i o nekretninama i onda je došao gospodin Burilović 2015. godine i on je sam govorio o viziji dobrovoljnih članarina koja je po nama sukladno trendovima EU, a hvatamo barem zemlje koje su prije bile u socijalizmu, njih hvatamo jel, da ćemo dohvatiti to dobrovoljno članstvo ko što je bila vizija same osobe koja danas vodi Hrvatsku gospodarsku komoru. S obzirom da u 5 godina on ne ispunjava tu viziju, a najbolje to pokazuju podaci iz financijskih izvještaja jer ako pogledamo financijske izvještaje u zadnje 3 godine možemo lako vidjeti da je struktura prihoda 70% u prilog ide obveznim članarinama, a samo 5% od prodaje usluga. Što znači da se taj, ta struktura prihoda u zadnjih 3 godine uopće ne pomiče, a s druge strane govorimo o najavljenoj viziji koju obečajemo već zadnjih 5 godina poduzetnicima da će biti dobrovoljna, dobrovoljna članarina. I na kraju ono što bih još htio reći ovdje jest i samo trošenje sredstava, a to je da poduzetnici bi htjeli znati zbog čega se recimo 8 miliona kuna potroši na predstavništva. Pretpostavljam da najveći dio odlazi na Shanghai, a isto tako s obzirom da je to njihov novac zbog čega se unatoč činjenici da su se povećali troškovi primjerice sajmova pogotovo recimo jednog Shanghaia ili Buenos Airesa, Latinske Amerike koje sam već naveo bio, zbog čega dolazi do pada primjerice iz 2019. u '18. izvoza iz jedne Kine, pa ne govorimo o Covidu, govorimo o poslovanju. Ali ne samo da ih zanima zbog čega Hrvatska gospodarska komora to nije odradila odnosno zbog čega na 8 miliona uloženih sredstava na vanjska predstavništva dakle nismo ostvarili bolji izvoz sa Kinom, nego ih zanima tamo postoji i veleposlanstvo naše hrvatsko gdje koje ima svoju gospodarsku misiju i govorimo o duplom trošku javne uprave. E sad i naši hrvatski poduzetnici na kraju dana bi htjeli biti ponosni isto ko što ste vi bili ponosni u Austriji [[Upadica: Vrijeme.]] ono šta ovaj zakon daje priliku da i hrvatski poduzetnici u Hrvatskoj budu ponosni, a ne da se srame.

To je neobranjivo, to je neobranjivo.

Prije svega bih odgovorio da mi je ono što je gospođa Orešković za vrijeme rasprave dala pitanje zašto se vraćamo u prošlost i ono šta nije jasan argument to datiranje odnosno snimanje gospodarske komore u zadnjih 158 godina da ne možemo ići u tržišni princip. Dakle, to stvarno ne stoji nigdje iz razloga što su i ostale komore barem iz zemalja koje su nekoć bile u socijalizmu, a sada su u EU, koje su prošle tu tranziciju, dakle prešle iz socijalizma u kapitalistički način razmišljanja, dakle nisu imali taj problem koji se ovdje navodi. Dakle, bio je naveden primjer ajmo uzet primjer dakle zemalja koje su bolje od nas, koje su odradile to i koje su uspjele. I evo tu je primjer da bismo mogli dostić možda jednu Dansku i jednu Finsku jednoga dana, zašto ne. Evo Estonija je uspjela.

Poštovani zastupniče hvala vam na komplimentima, vidim da se i vi pripremate za rasprave i drago mi je argumentirano s vama raspravljati. Slično sam razmišljao ko i vi dok nisam postao ministar rada i vidio da s jedne strane imamo veliki nedostatak radne snage nižeg stupnja obrazovanja strukovnih škola, a s druge strane da 80% nezaposlenih mladih na burzi čine ljudi sa srednjoškolskim obrazovanjem i niže. Rješenje za to, a kada prebrodimo krizu za pola godine, godinu, najveći i dalje problem hrvatskih poslodavaca će biti nedostatak kvalificirane radne snage. Dualni model obrazovanja je rješenje za to, dualni model u mnogim zemljama provodi gospodarska komora. Sada u ovom trenutku ići demontirati sustav koji nam može dati rješenje za radnu snagu za godinu dana mislim da nije odgovorno i mislim da sad ne treba. Evo vam argumenti i evo vam brojke. Ovo su sada recimo argumenti koji su mi prihvatljiviji. Zato kažem da sam više očekivao od vaše rasprave, a naš konkretan argument bih rekao slijedeće.

A zašto to govorim? To je bitno recimo za jedan Infobip koji je također IT kompanija koja je član Hrvatske gospodarske komore, ali kada je izlazila na međunarodno tržište kapitala u SAD i na osnovu 200 miliona dolara postala jednorog vjerujte mi da Hrvatska gospodarska komora joj nije pomogla apsolutno ništa da se promoviraju na tržištu u SAD-u i vjerujte mi da im Hrvatska gospodarska komora ne pomaže u njihovim restrukturiranjima da bi postali prva možda kompanija u Hrvatskoj koja će kotirati na njujorškoj [[Upadica: Vrijeme.]] burzi.

Parafiskalni nameti označavaju neporezna davanja odnosno različite naknade koje su nametnute od strane države. Iako se nazivaju neporeznima imaju jednake ekonomske učinke na poduzetnike, obrtnike i građane kao i porezi. Dvije, samo 2019. godine poduzetnici, obrtnici i građani platili su preko 9 milijardi kuna za preko 500 parafiskalnih nameta. Među parafiskalne namete svrstavaju se i obvezne članarine koje su poduzetnici prisiljeni plaćati Hrvatskoj gospodarskoj komori kao i Hrvatskoj obrtničkoj komori. Takvom načinu rada i financiranja komore mora doći kraj. A ako se prihvati ovaj prijedlog zakona bit će prvi korak prema tom cilju. Ponovo bih spomenula izjavu predsjednika Vlade kao i od zastupnice Perić da je članarina potrebna jer je to tradicija koja traje već punih 168 godina. Pa bi ja napravila evo usporedbu sa prvim tramvajem u Osijeku prije 168 godina kojeg je vukao konj te da li je vrijeme da se konačno maknemo od ustanova koje i dalje žive u tim vremenima i zamijenimo ih možda sa tramvajem na struju ili čak običnom web aplikacijom. S obzirom da je sada, da vidimo sada koliko je učinkovita ova komora ja predlažem da je zamjeni obična aplikacija na pametnom telefonu. Dok Hrvatska ima obvezne komore sve više IT stručnjaka registrira firme online u drugim državama i ne plaćaju nepotrebne namete.

Poštovani predsjedavajući i uvažene kolege, kruna ove rasprave nije toliko prijedlog zakona koliko očitovanje Vlade vezano za sam prijedlog izmjena zakona. Dakle, zašto je gospodarska komora bitna i zašto Vlada odbacuje taj prijedlog? To je zato što imaju sučasti stalno izabranog sudišta, osnivanje centra za mirenje i vođenje upisnika o izdavanju i distribuciji tiska, vođenje imenika agenata, posredovanju u prometu nekretnina, izdavanja ovjerenih izvadaka iz registra posredniku u prometu i usklađivanje, dakle to su javne ovlasti. Zato se ja s kolegom Pavićem i slažem u smislu da, dakle gospodarska komora mora zbilja postojati. Ali jedno je pitanje gospodarske komore di per se i koje su njene ovlasti. Evo ovo su ovlasti koje hrvatska Vlada smatra bitnim, nažalost. I u tome se svi slažemo. Ako mi sad gledamo komparativno šta rade druge gospodarske komore onda ćemo vidjeti da neke izdaju bonitete, puno njih, da nadomještaju sudski registar trgovačkog suda, da između ostaloga neke vode i registar mjenica, možda nam se zbog toga da smo imali taj registra koji vodi gospodarska komora Agrokor možda ne bi ni dogodio. A mi ovdje ne pričamo o ulozi gospodarske komore. Ali još ću par rečenica o ulozi gospodarske komore. Nama bonitete radi FINA, onda imamo trgovački sud koji ima svoj registar. Vezano za poduzetništvo izuzev Hrvatske udruge poslodavaca koja ima svoju ulogu u onom dijelu koji je vezan za Zakon o radu, a bave se poduzetništvo, a to su sve stvari koje može raditi gospodarska komora. Imamo upravne odjele u gospodarstvu koje su sad prešle sa državne uprave na županijske uprave i imamo i regionalne razvojne agencije po županijama. Mi se, imamo 10 institucija koje se bave nečim što je donekle i u domeni gospodarske komore. I gospodarska komora u tom dijelu ima određenu nemoć, ne ulazim sad u tome tko je u gospodarskoj komori, ali mi zbilja imamo problem koji nije od jučer, a vezan je za gospodarsku komoru. A ja pamtim vremena jer nisam 10 godina nego sam 30 godina u politici kada je prvi nacionalni kolektivni ugovor u RH vezano za minimalna radnička prava potpisali su sindikati zajedno sa gospodarskom komorom još nismo imali udrugu poslodavaca. U to doba je predsjednik najjačeg sindikata bio Lesar koji je isto tako sjedio ovdje u saboru. I činjenica je da je tome tako i ja se zbilja apeliram na naknadnu pamet jer ja sam isto da izvinete onako u žargonu rečeno greškom ošlajfao gospođu ministricu zato što sam ju prozvao za nešto što je, nisam čitao da je postojao amandman HDZ-a. Ali ono što je amandman HDZ-a vezano za nacionalnu razvojnu strategiju to je bila moja rasprava na Odboru za rad, kolega Pavić to zna jako dobro. I imali smo naknadnu pamet i meni je drago da imamo naknadnu pamet i svi mi bi trebali imati naknadnu pamet kao što sam ja pogriješio vezano za razvojnu strategiju, barem popodne, ujutro nisam. E sad, ako smo odgovorni i ako zbilja nismo jeftini politički demagozi razlog vrlo osoban zbog čega sam ja potpisao da ovo uđe u raspravu i u proceduru je sama činjenica što je to prijedlog oporbe i što sam smatrao da to treba doći na raspravu u Hrvatskom saboru. Ali ako nismo jeftina demagogija onda se nećemo baviti šok terapijama nego ćemo dati gospodarskoj komori da se pripremi za ono što ju čeka. Pa ako ništa drugo po analogiji fiskalne odgovornosti, a to znači da osobno mislim da je ovaj prijedlog dobar ali ne može stupiti na snagu 7 dana od njegove objave.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice, počet ću od onoga što je gospodin Marko Pavić rekao po meni prilično neprimjereno i degradirajuće. Obrecnuo se na nekoliko zastupnika koji su ujedno i kandidati na lokalnim izborima za gradonačelnika Grada Zagreba pa vezali ste to sa sposobnošću upravljanja institucijama. A upravo ste svojim komentarom jasno dali poruku da Hrvatskom gospodarskom komorom upravlja politika, a ne gospodarski interes. I to je možda jedan od glavnih argumenata koji govori u prilog tome da Hrvatsku gospodarsku komoru treba restrukturirati počevši od toga na koji način se ona financira. Raspravljamo u kasnim noćnim satima i već smo nekoliko puta izrazili primjedbu da na ovakav način vladajući šalju oporbi poruku koliko uvažava prijedloge i inicijative koje iz naših redova dolaze, a ja danas mijenjam mišljenje mislim da je zapravo dobro raspravljati upravo u ove kasne noćne sate, mislim da je ovo bila jedna od najkonstruktivnijih, najargumentiranijih, najpotkrepljenijih rasprava koju smo imali u ovom sazivu Hrvatskog sabora. I tu se pokazalo kako različite političke opcije, različitih predznaka, svjetonazora i političkih programa mogu razgovarati, ali doista razgovarati i debatirati o rješenjima koja Hrvatsku vuku prema naprijed. Rješenjima koja koriste i građanima gospodarstvenicima. Pa to podržavam i nadam se da će biti još ovakvih kasnih noćnih rasprava mimo demagogije, populizma i povreda Poslovnika kojima se najčešće služe vaši članovi. I evo moram pohvaliti i kolegicu Sandru Bančić, mislim da je ona dala jedan od najkvalitetnijih doprinosa u onom dijelu u kojem je kritizirala doista nesuvislo obrazloženje odluke Ustavnog suda iako moram reći da se s jednim dijelom njezinih argumenata ne slažem, a to je da privatni sektor ne može adekvatno nadomjestiti onu ulogu koju imaju državno ustrojene ili javne institucije. Tržište itekako može biti puno kvalitetniji servis na kraju krajeva nedavno smo u Petrinji imali priliku vidjeti kako kuhaju kuhari, a kako kuha državni Pleter. Od ostalih rasprava izdvojit ću ono što je govorio Domagoj Milošević koji također govori da je svjestan problema u radu komore, ali da bi kao i ostali HDZ-ovci ipak dao tom tijelu priliku da se restrukturira i naveo je 3 cilja. Tražio je transparentnost pretpostavljam u trošenju financija, tražio je reorganizaciju koja bi govorila o tome da su ciljevi rada mjerljivi kako bi udruge i poduzetnici prepoznali smisao od njihovih rada i posvećenost tim ciljevima kako bi poduzetnici shvatili da je Hrvatska gospodarska komora njihova kuća. Ja smatram da je sve to inzistiranje na potrošenim modelima koji rezultate više ne mogu dati. Od Hrvatske gospodarske komore upravo su gospodarstvenici digli ruke i traže alternative, već imamo razne udruge i inicijative koje servisiraju ono što Hrvatska gospodarska komora više ne može. Kada govorimo o transparentnosti, kada govorimo o reorganizaciji pa još od vremena Nadana Vidoševića bilo je jasno u kojem pravcu se Hrvatska gospodarska komora treba mijenjati ako se mijenjati želi. Međutim, to je nažalost bilo i ostalo političko leno HDZ-a kojem HDZ upravlja i kadrovira. I to je zapravo jedini i glavni razlog zašto se opirete jednom vrlo, vrlo jednostavnom prijedlogu, a ja se ne slažem s tim da bi to izazvalo nekakve šok situacije, ne slažem niti s onim što je rekao kolega Fabijanić da bi Hrvatsku gospodarsku komoru na to trebalo pripremiti. Dakle, tržište i poduzetništvo funkcionira na način da se vrlo rado financira sve ono od čega gospodarstvo ima profit kada vide uslugu koja im se s nekom koristi vraća. Dakle, kada bi uistinu postojao kapacitet sposobnost i mogućnost da se Hrvatska gospodarska komora redizajnira, da se posveti ciljevima kojima bi trebala služiti tada ne bi niti trebalo biti straha od volje gospodarstvenika da svoju članarinu i svoj udio u toj gospodarskoj komori plaća. No svi smo svjesni činjenice da je jedini način da ih se na to nasili jednostavno ova prisila.

S tim bih htio izlagat svoje neslaganje jer činjenica je da je gospodarska komora subjekt koji je imao i nekoliko stotina zaposlenih i ovdje je pitanje zamislite da vi u svojoj djelatnosti kojom se bavite ili ste se bavili da imate stotinu djelatnosti, da imate stotinu radnika i da vam unutar tjedan dana se promijeni zakon koji vama de facto uskraćuje dobar dio prihoda. Sad vi to možete shvatiti kao šok terapijom to je sad pitanje ono što se kaže vrijednosnoga suda. Da, ali istovremeno mi smo svjesni činjenice da u gospodarstvu ljudi ostaju bez svojih radnih mjesta jer nemaju nikakvu protekciju od države i političkih struktura. Dakle, nismo ravnopravni. Ali potaknulo me vaše pitanje na jednu drugu temu o kojoj nisam stigla u ovih 5 minuta govoriti, a to su te uloge ovlasti i teme kojima se gospodarska komora uopće bavi. I to je također nešto o čemu je govorila Sandra Benčić. Mi zapravo u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a imamo to i sa turističkim zajednicama, imamo to i sa brojnim drugim tijelima imamo paralelne sustave. Dakle, ne možemo uspoređivati našu gospodarsku komoru sa gospodarskim komorama u drugim državama koje smo navodili zato što možda u tim državama nemamo onoliki broj ministarstava koji su na ovaj ili onaj način tiču gospodarstva. Dakle, ako imamo Ministarstvo gospodarstva, pa poduzetništva i obrta, pa ovakvo i onakvo, dijelove onoga što ta ministarstva rade ili imaju ili nemaju gospodarske komore. Naš je problem što imamo paralelne sustave samo zato kako bi u njima zbrinjavali ljude kojima [[Upadica: Vrijeme.]] naprosto drugačije ne možemo uvaženi zastupnik Davor Nađi. Shvatili ste poantu.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana predstavnica Vlade, poštovani kolege zastupnici i ukoliko još ima građana koji, koji nas gledaju evo već je prošlo 2 sata u noći, pozdravljam i njih, za početak bi ja, bih jasno rekao da će stranka Fokus podržati ovaj prijedlog izmjena zakona i podržavamo inicijativu za uvođenje dobrovoljne članarine u HGK. Da voljeli bi da je to napravila bilo koja od prijašnjih vlada, no tu smo gdje smo i nadam se da sada kada imamo priliku opet to promijeniti da će ipak većina nas dignuti ruku za to. No, isto tako bih htio ukazati na jednu po meni bitnu stvar, a to je da se moramo svi zajedno pobrinuti da ukoliko i dođe do ukidanja obvezne članarine, da na kraju to ne ispadne Pirova pobjeda. Zašto to kažem?

Ja se nadam da do takvog razvoja situacije neće doći. No sigurno nešto bi to spriječilo u budućnosti bi bilo kada bi samo članstvo u HGK bilo dobrovoljno. Dakle, tada bi stvarno poduzetnici ukoliko im se ne sviđa ono što HGK radi, ukoliko ne odobravaju kako ih se predstavlja mogli napustiti tu udrugu ili naravno ukoliko se u nekom trenutku rad HGK popravi bi se mogli vratiti, vratiti u članstvo.

Stoga ukoliko ovaj zakon i dođe do drugog čitanja ću svakako predložiti da, da se ide i u tom smjeru. Također bilo je već spomena o mišljenju Vlade na ove dakle o stavu Vlade na ovaj prijedlog izmjena zakona, ono što je mene iznenadilo u obrazloženju Vlade je bilo gdje Vlada govori zapravo o inicijativi za ukidanje obveznog članstva. Dakle, ja nisam siguran ali Vlada očito nije, nije pozorno čitala što piše u ovom prijedlogu zakonskih izmjena, dakle ovdje se govori o inicijativi tj. prijedlogu izmjena zakona o ukidanju obavezne članarine, a ne obaveznog članstva i meni je zapravo jako razočaravajuće da je Vlada na jedan tako neozbiljan, neozbiljan način pristupila toj temi. A evo čuli smo tu iz vladajuće većine da su poduzetnici navodno Vladi jako bitno. Isto tako me žalosti da danas tu nije s nama kroz cijelu ovu raspravu i predstavnik tj. predsjednik Odbora za gospodarstvo koji je također odbio, odbio ovakav prijedlog koji nije ovo prihvatio, gospodin Tušek.

Evo ja bi na kraju zamolio nekoliko nas tu zastupnika da i zastupnica da svima kolegama i kolegicama kažu da dođu na glasanje jer ovo je vrlo bitno. Ovaj parafiskalni namet, ove pijavice koje piju krv hrvatskom gospodarstvu, hrvatskom poduzetniku, hrvatskom radniku trebalo znači doći u petak i podržati ovaj prijedlog zakona jer nema druge. I vjerujem da ćete iz većine kolega Pavić je sam ostao i potpredsjednik sabora Sanader da će i oni obavijestit svoje članove kluba i da će prihvatit ovaj prijedlog koji iđe u korist našim građanima, prije svega poduzetnicima, a samim tim i ljudima koje oni plaćaju i kojima daju radna mjesta. Dodatnu vrijednost ponavljam, a sve manje ih je. Nastavimo li ovako i ne budemo li poduzimali nikakve mjere, budemo li imali parafiskalne namete onda u ovom obimu, onda nećemo imati više ni poduzetnika, ni radnika. Sve je to vidljivo, vidljivo je što imamo 6% BDP-a iz iseljenih Hrvata, znači kroz doznake. Znači da su politike iselile naše ljude i to je ogroman novac. To je više sredstava nego godišnje nego što nam daje kroz fondove EU, ne daje, to je u biti ono što je hrvatski narod platio kroz članarinu.

Nažalost Vlada je tj. predsjednik sabora tko već odlučili da bude u ovim satima, ali očekujem da će se čuti ovaj prijedlog, ovaj glas među poduzetnicima, među radnicima, među obrtnicima, ovaj prijedlog će dobiti pozitivan stav. I je pozitivan stav, evo smo krenuli u biti poduzetnici, obrtnici oni govore o tim problemima o parafiskalnim nametima, onome što im isisava i pije krv. Znači ovo je borba protiv krvopija u Hrvatskoj znači razvoja hrvatskog i gospodarstva i poduzetništva i obrtništva.

Žao mi što se predstavnica Vlada nije očitovala niti o jednom nakon ovih argumentiranih rasprava, vjerujem da je i ona svjesna kao predstavnica Vlade da je svjesna potrebe smanjivanja parafiskalnih nameta. Još jednom evo nadam se da će u petak sad evo 2 sata i 11 minuta i ujutra će u petak doći svi zastupnici koji bi tribali podržati ovaj prijedlog. Završno u ime predlagatelja,

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici i naši dragi građani RH koji ste još uvijek budni, ako jeste i pratite ovu raspravu nekoliko samo kratkih točaka kojima bih htio sumirati ovu raspravu. Prije svega bi se htio samo kratko vratiti na javne ovlasti što je rekao gospodin kolega Fabijanić kada je navodio same javne ovlasti tada je izrekao rečenicu, dakle te javne ovlasti su tu zato što je Vlada rekla da one tu tako trebaju biti. Možda nisam rekao točno, ali evo parafraziram, to je zapravo veliko pitanje iz razloga što da li su te, da li su te ovlasti uopće potrebne, nitko nikada nije pitao poduzetnike. Primjerice naveli smo već da je sud časti kao takav u 10. mjesecu ukinut zbog korone službenom odlukom i glavna, glavni argument tome je bio financijska neodrživost. Ali i upitno je koliko zapravo sami članovi komore javnih ovlasti od Hrvatske gospodarske komore i traži posebno recimo kod suda časti iz razloga što znaju da kod ozbiljnijih nesporazuma ili problema među poduzećima postoji trgovačko pravo i trgovački sudovi. Dakle, to je sad veliko pitanje i te poduzetnike nitko nikada nije, nitko nikada nije pitao. Argument gubitak i pad prihoda, meni je drago da smo i to dotaknuli iz razloga što je to svakodnevnica poduzetništva. To je svakodnevnica poduzetništva. I nažalost naši poduzetnici i ovo nije populizam, naši poduzetnici nemaju luksuz od 30 godina prilagođavat svoje poslovanje, oni to nemaju. Dakle, neki poduzetnici imaju samo 1 dan za određene odluke koje mogu promijeniti sutrašnjicu. U tom smislu i je glavni argument da Hrvatska gospodarska komora mora to moć osjetit kako bi našim poduzetnicima mogla i pomoć jer ako nisi doktor odnosno ne možeš prepoznati dijagnostiku samog pacijenta onda ne možeš ni pomoći. Prije svega zajedništvo opozicije, znači svi smo bili ovdje prisutni, tako da to mi je bilo jako drago. Ne u smislu da se sad, ne u smislu opozicije koja sad oponira isključivo radi oponiranja vladajućoj stranci, nego smatram da je to tema koja je izrazito važna za naše poduzetnike i da smo uspjeli biti svi zajedno ono nekih tema iako se i svjetonazorski i ideološki dosta razlikujemo je za svaku pohvalu. Nadalje, mislim da smo nastavili dobru praksu još sa odbora, da je ovo bila jedna odlučna i konstruktivna rasprava iskreno osobno sam kao predlagatelj uživao i htio bih se svima zahvaliti. I ono što bih isto apelirao jest i poziv svima, da svi klubovi upute pozive svojim članovima kako bi ovaj se odazvali u što većem broju na samo glasovanje i samim time pokazali poštovanje, poštovanje našim poduzetnicima iz razloga što su ovdje bili svi klubovi prisutni u izlaganjima i mislim da bi bilo jako dobro kada bi se odazvali u što većem broju i pokušamo ovaj zakon dovesti stvarno do realizacije reforma. S ovim zaključujemo raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.